Propisuje se objavljivanje nacrta i konačnog rješenja o provjeri naftno-rudarskog projekta kao i nacrta i konačne građevinske dozvole na mrežnim stranicama ministarstva. Uvodi se Plan razvoja geotermalnog potencijala, propisuje se da ministar nadležan za energetiku odlukom pokreće izradu plana, a na temelju i u skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. Cilj ovog plana je kroz poticanje i strukturirani razvoj upotrebe geotermalne energije ubrzati energetsku tranziciju i dekarbonizaciju sektora, povećati korištenje obnovljivih izvora energija kako u proizvodnji električne energije, tako i toplinske energije, te korištenje svih ostalih sadržaja koji prate ovakve investicije. Također radi usklađivanja nazivlja sukladno međunarodnoj regulativi i praksi, a po preporuci ovoga Doma vezano uz podzemna skladištenja plina umjesto skladištenje prirodnog plina uvodi se podzemno skladištenje plina kako bi se naglasilo da se radi o podzemnim geološkim strukturama u kojima je moguće skladištiti plin. Također se uklanja postojeća pravna praznina i propisuje da nepokretna imovina ili konstrukcija neodvojiva od nekretnine u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju smještenom na pomorskom dobru ostaje pripadnost pomorskog dobra, te se uvodi mogućnost produljenja trajanja životnog vijeka odobalnog objekta za eksploataciju ugljikovodika. Još jednom bi naglasili da je Zakonom postavljen jasan pravni okvir za usporedno izvođenje naftno-rudarskih radova kada oni uključuju različite svrhe korištenja kao što su ugljikovodici, geotermalne vode za energetske svrhe. Time se omogućava i korištenje postojeće infrastrukture, odnosno upotreba postojećih objekata. To uključuje tranziciju iskorištenja ugljikovodika prema korištenju geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje odnosno trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida na starim i iscrpljenim poljima. Također u cilju prijave na buduće fondove naglašavamo važnost i mogućnost osnivanja razvojnih društava na prijedlog agencije a uz sudjelovanje lokalne zajednice koja ovime dobiva kapacitete da na svojem području osmisli i pokrene aktivnosti u korištenju prirodnih geotermalnih potencijala. Ovim izmjenama RH slijedi preporuke Europske komisije 2014./70EU od 22. siječnja 2014. o minimalnim načelnima u pogledu istraživanja i proizvodnje ugljikovodika i po prvi puta zakonskim izmjenama u odnosu na druge europske zemlje radi iskorak i zakonski onemogućava masivno frakturiranje kao rizičnu i opasnu djelatnost. Zaključno smatramo da se ovim izmjenama i dopunama zakona doprinosi stvaranju sigurnog pravnog okruženja za investitore štiteći pritom interese RH, te istovremeno stvara sigurno, jasno i razvidno okruženje izvođenje održivih naftno-rudarskih aktivnosti. Hvala na pažnji.

Državni tajniče istraživanje ugljikovodika, eksploatacijskih polja imamo već bez obzira mi ovo donosimo, ne donosimo, usklađivamo, ne usklađivamo, 9 novih istraživačkih polja u Jadranu. I to u zaštićenim područjima sad u prostornim planovima, 9. Imamo zaštićeni Viški arhipelag, gdje je Palagruža, Jabuka, Vis, znači 9, zamislite 9 samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji plus potpisali ste i sa izvođačima stranim da buše i Dinaride u 8 županija, jeste, jeste. O čemu mi raspravljamo? Pa vi ste već to prodali, istezgarili naš Jadran. Što je šteta, to su štetni projekti i štetne odluke turističkoj Hrvatskoj koja bi tribla štiti svoje more, svoj vodni potencijal [[Upadica: Vrijeme.]] svoj krš, svoje Dinaride. Sve što ste rekli je netočno. Ako je to polje bilo upisano u postojeći prostorni plan županije Splitsko-dalmatinske sukladno drugim propisima unutar ministarstva i unutar ugljikovodika ono što je zaštićeno i na propisanim poljima nije bilo moguće uopće davati nikakve koncesije. Ali što se tiče zadnjeg prostornog plana koji je sada u tijeku u Županiji Splitsko-dalmatinskoj mi smo kao Agencija za ugljikovodike dostavili i detaljnu mapu da se ta polja u potpunosti izbrišu. Znači ona su i prije bila neupotrebljiva zato što 15 km od zaštićenog područja i 15 km od zadnje obalne crte otočne se nije moglo uopće istraživati, ali su bili ovaj ti kvadrati stavljeni koji su sada izbrisani. Hvala lijepo.

Znači niste se niti pozvali na članak Poslovnika, ovo nije bila povreda Poslovnika imate opomenu. Slijedeća replika je uvažena zastupnica Mirela Ahmetović. Poštovani državni tajniče prije svega zahvaljujem što ste usvojili prilikom izrade ovog konačnog prijedloga primjedbu mene osobno i Kluba zastupnika SDP-a u pogledu objavljivanja važnih dokumenata poglavito građevinske dozvole na mrežnim stranicama ministarstva umjesto fizički. Međutim, ono što je ostalo nejasno jeste zbog čega se niste osvrnuli niti pod rubrikom neprihvaćeni zahtjevi odnosno prijedlozi odnosno primjedbe niti prihvaćeni zahtjevi odnosno prijedlozi ili primjedbe, a koji su se ticali kada sam raspravljala u prvom čitanju o ovom zakonu izdavanju potvrde o usklađenosti predloženog eksploatacijskog polja sa prostornim planom, a koji u vašem prijedlogu izdaje tijelo državne uprave.

Koliko sam shvatio to je predmet ovog amandmana to ćemo razmotriti, ako je to kako vi govorite i ako u konzultaciji sa pravnicima vidimo da je to nešto što je eventualno došlo do nekog propusta jasno da ćemo onda se o tome očitovati. Hvala vam lijepo. Poštovani državni tajniče Hrvatska ima veliki potencijal za korištenje geotermalne energije. Prema nekim konzervativnim procjenama to je čak 800 MW i jako je važno da u stvari sve te procedure koje se stavljaju pred investitore budu jednostavnije nego što smo do sada imali priliku svjedočiti. Pa me zanima da li ministarstvo promišlja u tom segmentu u suradnji sa drugim resorima doista učiniti to da se ishođenja potrebnih dozvola svedu na neki razumni rok, a ne da traju nekoliko godina kao što je to bio slučaj kod nekih prijašnjih investicija. Kako dolazim sa područja općine u kojoj se nalazi podzemno skladište plina Okoli, a u kontekstu nedavnih strašnih potresa bilo bi dobro možda i ovdje iz Hrvatskog sabora još jednom reći građanima o sigurnosti tog podzemnog skladišta plina. Je li Vlada RH odnosno vaše ministarstvo nakon potresa provjerilo u kojem je stanju i da li je sve u [[Upadica: Vrijeme.]] redu? Što se tiče postupaka za geotermalne, geotermalne potencijalne elektrane odnosno koncesije mislim da smo tu što se tiče ministarstva odnosno agencije koja u ime države to radi stvarno sve procedure doveli u situaciju da su one predvidive i dovoljno transparentne i da je ekipirana agencija da je dana room odličan, tako da mi nemamo više problema oko toga da to traje nešto puno godina. Jako brzo se taj natječaj završi. Obično bude problem u tome što investitori prihvate obavezu pa onda eventualno slijedom svojih nekih razloga to ne naprave na vrijeme pa onda ispada kao da mi nešto nismo napravili. A što se tiče ovog dijela oko PPS Okoli, ja sam uvjeren tu mogu provjeriti ali da su inspekcije vjerojatno to i pregledale i da se vodi računa o tome da se nakon ovog incidenta sigurno provjeravalo sve ovaj obzirom da je bilo to u području obuhvata potresa. Slijedeća replika, uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče. Dakle, ja ću se u ovoj svojoj replici referirati na temu geotermalnog potencijala Republike Hrvatske i korištenje geotermalnih izvora u smislu energetike, odnosno ono što ono može biti. Za to bi trebalo napraviti i plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske, dakle ono što mi znamo, mi znamo vezano uz toplice, znamo vezano uz jednu elektranu koja je u Velikoj Ciglini, znamo da ima nekoliko istraživačkih polja gdje je, mene zanima da li je zaista taj Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske u nekakvoj završnoj fazi, jer ja nisam uspjela naći ni na stranicama Ministarstva, ni na stranicama Agencije, jer to bi zapravo bio osnov. Kad već razmišljamo o određenim potencijalima koje možemo koristiti, onda je sigurno to jedan od potencijala, jer od rimskog doba zaista se geoterme, odnosno takva voda koristi, ali isključivo u medicinske i zdravstvene svrhe, bilo bi dobro i u neke druge. Ovim Zakonom smo predvidjeli taj Plan, jasno po usvajanju Zakona, brzo ćemo pokrenuti odluku o pokretanju izrade Plana i mislimo da će taj Plan vrlo brzo biti napravljan, jer veliki dio elemenata koji su nam potrebni za taj plan već imamo i u postojećim strateškim dokumentima, a i dovoljno podataka u Agenciji, znači to treba uobličiti i strateški posložiti, javno raspraviti i mislim da će taj plan jako brzo biti donesen. Ne znam kako nam je to promaklo kad smo imali prvo čitanje, pitao bi vas nešto u vezi sanacije nakon dovršetka nafto-rudarskih radova. Naime, propisano je da izvođač radova to mora sanirati, to polje gdje su se vršili ti radovi, međutim nije mi jasno iz Zakona da li će on morati prijaviti početak sanacije pa imati nadzor od strane Agencije cijelo vrijeme, ili će Agencija doći samo na kraj radova i pogledati da li je ta sanacija u redu. Mislim da ne možemo znati kad je već sve gotovo da li je provodio radove kako to treba biti provedeno. I drugo pitanje, ukoliko investitor ne provede tu sanaciju, nakon toga je Agencija dužna da provede sanaciju na trošak investitora. Da li postoje neke firme koje su za to specijalizirane u Hrvatskoj koje će provoditi tu sanaciju? Točna tehnička procedura kako ide to početak pra enje, to je ako nije problem kasnije, ovdje je gospodin Krpan, direktor Agencije, on tehnički to detaljno sve zna, ali siguran da postoji procedure, a što se tiče sanacije za slučaj da investitor ne napravi, logično da to ide na njegov teret i ako tvrtke za sanaciju da slučajno ne postoje u Hrvatskoj jasno da bi se onda one tražile možda i vani, ali ja sam uvjeren da tvrtke za sanaciju postoje u Hrvatskoj, prema mojim saznanjima ima nekoliko tvrtki, da ih sad tu ne spominjem imena iz ove govornice. Hvala državnom tajniku. Prvi je Klub zastupnika Centra i Glasa. Uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, ravnatelju sa suradnicima. Dakle, mi imamo u drugom čitanju Zakon o izmjenama, dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Eksploatacija ugljikovodika uvijek kod nas izazove i dosta zanimljivu raspravu i dosta zanimljiv osvrt na sve to zajedno, ali svaka država ima neke potencijale. Dakle, osim toga da imate potencijale u smislu zaštite prirode, u smislu zaštite okoliša, u smislu zaštite određenih resursa imate i neke potencijale koje trebate prepoznati, koje trebate dalje koristiti i dobro je da napraviti i kroz zakonodavstvo, a i kroz stvarnost nekakav razmjerni odnos, odnosno svih tih interesa u prostoru, jer ja sam sigurna da ako na vrijeme krenete, ako dobro to napraviti da taj odnos se može napraviti na odgovarajući način. Ovu izmjenu i dopunu Zakona, bez obzira što je dosta opsežna, ima negdje 84, 85 članaka, ste napravili iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je jer ste imali pilot vezan uz sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti. Ja to mogu uvijek povući paralelu s nekim drugim zakonima, dobro je da javnost sudjeluje, dobro da sve što imate reći rečete iz jednostavnog razloga, znate, uvijek kad se javnost uzbudi, ona se uzbudi kad vidi da se negdje nešto kopa. A kad se negdje nešto kopa sve ovo drugo je već prošlo, tako da je dobro da u svakoj fazi to imate objavljeno i u svakoj fazi je dobro da to bude na web stranicama Ministarstva, odnosno Agencije dostupno. Druga tema o kojoj nešto hoću reći je tema preklapanja korištenja prostora. Dakle, mi imamo određene potencijale koji su prepoznati već godinama i tu se jako razlikuje tema istraživanja od teme eksploatacije i to uvijek izaziva prijepor, jer vi morate istraživati, morate snimati, morate analizirati da bi uopće mogli doći do faze eksploatacije. Tako da sam ja čak u jednoj fazi kad je bilo riječ o geotermalnim vodama koju sam i sad tu spominjala rekla da se meni čini da cijela Hrvatska može biti prostor za istraživanja, a tamo gdje se nađe će dalje ići u eksploataciju. Naravno da tome nije tako, ali geotermalni potencijal je jedan koji izuzetno vrijedi razgovarati i vidjeti što dalje u smislu razvoja treba s tim činiti. Ono što želim naglasiti je sljedeće. Mi imamo u ovom trenutku nekakvih 25 geotermalnih izvora. Oni su poznati još od Rimskog doba i bili su korišteni prvenstveno vezano uz lječilište, dakle u medicinske svrhe pokazalo se da je to jedan od izvora koji se može koristiti u smislu energetike. Cijeli svijet, Europa, mi moramo ići u smjeru koristiti različite izvore dakle u smislu energetskih potencijala koji nam to može koristiti i koji nam može napraviti nekakav iskorak. Ja sam apsolutno sigurna da tamo gdje su geotermalni izvori imate dosta stvari koje ne može biti za lječilište, ali može biti za nešto drugo. O tome ću još nešto detaljnije u svojoj pojedinačnoj raspravi. Ja se sjećam mog djeda koji je govorio da u budućnosti nitko neće trebati raditi jer će se tamo nalaziti nafta i na našoj zemlju koju još uvijek imam moja sestra i ja naravno tamo ćemo crpiti naftu, pa nećemo morati nikada raditi. O tome jel' ima nafte ili nema to će možda moja djeca ili maji unuci. Ali geotermalnih izvora ima. Dakle, vrlo blizu moje djedovine se nalaze geotermalni izvori i nalazi se prva elektrana koja je tamo korištena. Ja moram priznati kada je u startu to krenulo, ja sam bila malo skeptična u svemu tome što, kako. Ali kako ide vrijeme to zapravo dobro izgleda, ja to govorim s jednog aspekta. Takav potencijal ima i Grad Zagreb. Čak je bilo i osnovano poduzeće koje su se zvale Terme Zagreb gdje je viđeno da postoji potencijal u blizini golf igrališta, pa je onda već, ja sam vidjela brdo projekata, brdo svega, svih onih tobogana, ne znam sve ta golf igrališta odnosno golf igralište Terme Zagreb a veliki potencijal su geotermalni izvori. Čak što više istraživali su se ja bih rekla ne samo u prošlom stoljeću, nego i u neko prošlo vrijeme i to je nekakav potencijal koji imate. Ja sam apsolutno sigurna da kada imate nekakav potencijal, kada zemlja ima potencijal, kada grad ima potencijal to treba koristiti, koristiti naravno treba razumno. Jednako tako se jako dobro sjećam postoji vam jedna od UN-a vezano je uz zaštitu kulturne baštine kojom govori otprilike o sljedećem – kada nešto radite pa nađete kulturnu baštinu a do kraja ne znate što ćete s tim onda imate pravo to zatrpati zemljom i ostaviti za neke buduće generacije koji će ponovo to, evidentirate i zatrpate za buduće generacije koje se to evidentirati kako treba. Meni se nekako čini da često i ovakvi nekakvi potencijali su vrijeme za neke buduće generacije, ali bojim se da su te generacije odnosno voljela bih da su te generacije već sad tu i da te generacije se zaista s tim krenu baviti. Hoću još, ovo ostalo ću koristiti pojedinačnu raspravu da nešto još malo kažem, ali sada želim još naglasiti tri stvari. Jedna stvar je uloga Državnog inspektorata. Mi smo, imali smo Državni inspektorat, pa smo onda inspekcije dali u ministarstva, pa smo ih opet vratili u Državni inspektorat ne selektivno. I tada sam rekla nešto što ponavljam i danas, a to je ne možete jedan nered u prostoru odnosno ne možete jedan nered rješavati drugim neredom. Mi danas 2021. godine još uvijek imamo potrebu mijenjati neke zakone da naglasimo ulogu Državnog inspektorata. Ako se htjelo da sve ono što se bavi hranom bude u Državnom inspektoratu to je imalo smisla. Ali sada imate u Državnom inspektoratu i neke druge inspekcije koje neke su u Državnom inspektoratu, neke su još ipak ostale u pojedinim ministarstvima i tu imate problem. I jedan od izmjene i ovih zakona je da se posloži ono što je vezano uz Državni inspektorat. Jedna tema je odnosa prostornog planiranja i prostora za istraživanje odnosno za eksploataciju ugljikovodika. Ja sam dakle kao zastupnica dala 2 amandmana.

Da bi se razumjeli do kraja, zahtjev za izmjenu prostornog plana može dati bilo tko. Vi ulazite u izmjenu prostornog plana temeljem odluke koje donosi vijeće. Prostorni plan stupa na snagu kada vijeće, gradsko vijeće, općinsko vijeće, gradska skupština njega izglasa i odredba koja treba biti je da vežete uz prostorni plan koji je na snazi. Jer nitko ne garantira niti jednom investitoru i nije to bio ne mali broj slučajeva. Uđe se u izmjene i dopune. Isfinancira izmjene i dopune. U međuvremenu budu izbori koji su kod nas svake 4 godine. Promijeni se gradsko vijeće i gradsko vijeće ne želi izglasati taj prostorni plan. Vi postupanje morate vezati uz prostorni plan koji je izglasalo onaj koji je zakonom predviđen za to, to su općinska, gradska vijeća, županijske skupštine odnosno skupština Grada Zagreba … [[ne razumije se]] razini. To je jedino ispravno i jedino sigurno za dvije osobe u cijelom postupku, za investitora, ali i za državu i agenciju. I druga stvar je, vi ste uveli odredbu u članku 83. rok za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja. To ste imali i prije i sada ste rekli od stupanja na snagu ima 3 godine i dobro je to vezati s nečim.

Jer vi ovom uporabnom dozvolom legalizirate nadzemno. I meni se čini da bi bila elementarna pristojnost da to vežete uz taj DOF koji je započeo 21. lipnja 2011. i da vi omogućite uporabnu dozvolu da li ste si rok u kojem je, ali ono što je evidentirano u preletu 2011., a ne netko tko eventualno danas to radi ćete mu vi izdati uporabnu dozvolu u roku od 3 godine, nego trebate vezati uz neki dokument na kojem je to nacrtano.

Njega nema, pa gubi pravo.

Danas sve nešto prije reda dolazim na red. Hvala vam. Prvo želim reći da s obzirom u odnosu na prvo čitanje da je došlo do određenih poboljšanja ovog teksta i da uvijek kada vidimo dobru volju kod predlagača, kod Vlade, da to treba pohvaliti i naglasit i ja evo, osobno zahvaljujem zaista kao članica Odbora za okoliša što su uzete jedan konkretan komentar i primjedba a to je zapravo da se ne ukida dozvola za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda odnosno proizvodnje energije iz geotermalnih izvora, u slučaju kada bi to ometalo istraživanju i eksploataciju ugljikovodika. Naime, ta odredba koja je ostala od prije je zapravo davala prednost istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, nakon što smo to dali komentar na odboru i ovdje u plenarnoj, to je zaista usvojeno i ta odredba je maknuta i sada možemo reći da je donekle ta situacija iznivelirana. Dapače, jedan od naših amandmana ispred kluba zeleno-lijevog bloka bit će i to da se u slučaju dakle istraživanja geotermalnih potencijala i njihove eksploatacije, zapravo ako bi ugljikovodici ometali istraživanje ugljikovodika geotermalnima, da u tom slučaju zapravo treba obustaviti istraživanje i eksploataciju ugljikovodika jer smatramo da bi to onda jasno pokazivalo orijentaciju Hrvatske u onom smjeru kojim smo zacrtali u zelenom planu a to smjer zapravo dekarbonizacije i ulaska u nisku ugljičnu a nadamo se kasnije i post ugljičnu ekonomiju. Ono što je nama ostalo upitno a što smo već isticali je situacija sa tretmanom geotermalnih voda, dakle geotermalne vode u Zakonu u vodama kao i sve druge vode, tretiraju se kao opće dobro. Zašto je to važno? Zato što opće dobro nije u vlasničkom režimu. Smatramo da je to za vode bilokoje vrste, ključna važna regulacija iz razloga što je to naš prioritetni resurs koji imamo za buduće generacije. Pa stoga i geotermalne vode čak i kada se koriste isključivo da bi se uzela energija za njih i znamo koji je argument, dakle da se samo uzima energetski vode, voda se vraća itd., ali da smatramo da treba ostati u režimu općeg dobra. To što je u režimu općeg dobra ne znači da država time ne može upravljati, dapače, država ima i obavezu time upravljati međutim prevenira se ulazak u vlasnički režim što je za vode po nama krucijalno. Znamo da i globalno dolazi po pitanju voda do načina tretiranja vode kao robe do određenih promjena, mi zaista ne želimo ići u tom smjeru i želimo da voda bilokoja, bez obzira na namjenu, ostane opće dobro. Nadalje, reći ću još i da smo zapravo bili iznenađeni time da zakon ne predviđa neki phaseout odnosno period izlaska, potpuno izlaska iz potrebe i aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika iz razloga što mi se jesmo odlučili podržati Europski zeleni plan, mi se jesmo odlučili podržati neutralnu dakle klimatski neutralnu Europu do 2050. godine. Znači nema klimatski neutralne Europe do 2050 g., ako ćemo je i dalje iskorištavati i fosilna goriva. Dakle, preduvjet za to je postepeno smanjivanje ali onda i potpuno ukidanje korištenja fosilnih goriva. E sad, argumenti koje smo mi čuli, jesu od premijera da ćemo mi ić tzv. dvotračnim putem, dakle s jedne strane ćemo povećavati udio obnovljivaca ali s druge strane ćemo i dalje istraživati i eksploatirat ugljikovodike kako bi imali back up za energetsku održivost Hrvatske. I sad ja razumijem taj cilj da zaista moramo biti energetski održivi, moramo biti samodostatniji nego što sada jesmo i da energetska sigurnost je naravno važna, međutim ono što mene muči je rok na koji mi te dozvole dajemo. Dakle, mi i dalje u ovom zakonu predviđamo da ćemo davati te dozvole na rok od 30 g., pa ako su one izdane 2021., to će biti na rok od 30 g., ako su izdane 2025., to je opet na rok od 30 g., dakle ulazimo iza 2050. g. Zadnje godine kada bi trebao biti ono potpuni raskid sa fosilnom gorivima. E sad, još važnije pitanje za naše građane, pri tome je da smo s obzirom na vrste ugovora koji se sklapaju s investitorima, da se vrlo često radi o stranim investitorima koji su zaštićeni ne samo našim zakonima nego su zaštićeni međunarodnim trgovinskim sporazumima. Osim što su zaštićeni međunarodnim trgovinskim sporazumima, njih štiti i tzv. energy charter odnosno međunarodni sporazum koji ima kao i mnogi međunarodni trgovinski sporazumi, tzv. investor protection clauses odnosno posebne odredbe o zaštiti investitora. Te odredbe investitora štite od promjene regulacija koja bi zapravo naštetila njegovim investicijskim interesima.

Dakle, ne bi bili prva država, mnoge države imaju problem sa investitorima koji su ih tužili upravo zbog kršenja odredbi LNG chartera. A zašto su ih tužili? Pa evo primjerice jedna od tužbi je zato što su određene zemlje odlučile potpuno do 2030. prestati eksploatirati ugljen i onda ih se tuži za desetke milijuna eura. Dakle to nisu male tužbe i više, jer je njihov interes, dakle interes investitora ugrožen. Pošto smo potpisnici toga ja vas molim da razmislimo, da se ne izlažemo potencijalnim tužbama u slučaju da ćemo 2040. htjeti primjerice prestati sa eksploatacijom ili ići u ozbiljniji phaze out, da si damo tu priliku a tu priliku si možemo dati tako da sad u zakonu stavimo da se svaka dozvola izdaje do 1.1.2040. To ne znači da mi 1.1.2040. ako tako odlučimo, ako se promijene okolnosti, ako imamo neku energetsku krizu, da ne možemo te dozvole produžiti ili obnoviti. Ali ako se sada zakucamo, da svaku izdajemo na 30 godina, a imat ćemo možda potrebu raskinuti te ugovore mimo ovih odredbi zakonski koje to predviđaju nego zbog regulacije mi ćemo zaista se izlagati potencijalnim ogromnim tužbama za naknadu štete investitorima. Ja zaista to nama, našim građanima i budućim generacijama koje će to morati plaćati ne želim. I iz tog razloga naš prijedlog, jedan od amandmana ide upravo u tom smjeru da se to ograniči. Dakle, mislimo da bi pokazali volju, želju i ono što na deklarativnoj razini govorimo, a to je podrška zelenom planu, da bi isto tako trebali imati i jasan datum kada ćemo prestati sa eksploatacijom ugljena. Vi znate da cijeli taj postupak izlaska iskorištenja fosilnih goriva ide prvo ugljen, nafta pa plin. Dakle, mi još uvijek nemamo niti datum za prestanak eksploatacije ugljena. Ne znamo kada zatvaramo Plomin, ne znamo da li će i daljnje investicije ići možda u smjeru koji će poticati i eksploataciju ugljena. Smatram da bi kao prvu točku sada trebali već imati cut off datum za ugljen. Svi se iz nekog razloga toga boje, nitko se ne želi obvezati na konkretan datum. Međutim, smatramo da je taj datum važan ne samo zato da bi mi pokazali volju prema implementaciji zelenog plana, ciljeve zelenog plana nego i zato da bi svi oni koji rade u toj industriji znali s čime mogu računati. Takve stvari se po meni moraju najavljivati minimalno pet do deset godina ranije. I sad smo u prilici da to napravimo. Dakle, nadalje željela bih reći da ovako kako je stvar postavljena po meni još uvijek ne odražava jasnu orijentaciju Hrvatske prema zamjeni fosilnih goriva sa obnovljivcima u skoro vrijeme, dakle u nekakvom ozbiljnijem obimu. I isto tako ne pokazuje razumijevanje da ovu zelenu tranziciju moramo voditi kroz jaku ulogu države.

Hvala lijepo. U replici sam rekao državnom tajniku hoćemo li uskoro na Dinaridima, na Dinari, Velebitu gdje se čučalo, stražarilo, ginulo i branilo Hrvatsku domovinu na prekrasnim našim planinama uskoro niknuti čudnovate platforme koje će bušiti Jadran.

Tako da ćemo uskoro vjerojatno vidjeti dole platforme koje će lipo izgledati kao čudnovati nekakvi stvorovi u turističkoj sezoni. To će biti nešto prekrasno u turističkoj ponudi. Šteta bi bilo ponuditi druge naše destinacije kao što su naše kvalitetne planine, sadržaji, rijeke, šume, otoci, plaže. Ali ne drži se tu ni do plaža vaše ministarstvo. Evo bio sam prije neki dan i u Makarskoj, dole Mate Vujnović i ekipa kopa nemilice onu plažu Sike, bijeli opjevani makarski žal opjevani, makarski žal uskoro nećemo vidjeti, betonizacija cijele obale. Tako da i ove platforme ne bi bile čudne.

Jer oni vjerojatno puno više i sudjeluju u donošenju tih i takvih kvalitetnih odluka za razvoj turizma.

Vi se protivili Omišlju da nešto ne dođe, međutim došlo je, bez ikakvog problema, tako da sve što oni napišu na papir možete slobodno baciti u WC školjku, bit će brži protok do kanalizacije, jer sve što oni naprave, naprave protivno interesu hrvatskog naroda, nacionalnoj sigurnosti, isto vam je i sa drugim sličnim problemima. Imali smo mi jaka istraživačka polja, ne u Hrvatskoj, tj. ne istraživačka polja nego imali smo bijele noći, bijele noći crni putevi, il obrnuto kako Thompson piva. Di se to sad nalazi, bio si tada u HNS-u za vrijeme, državni tajniče, bili ste tada, vrlo kvalitetno je to otišlo za vrijeme Slavka Linića, ode to, pa kasnije ono što je počeo SDP, završio HDZ, nema INE. To su problemi.

Kako je bude volja. I nije to održivi razvoj, mi imamo resurse, potencijale, naš Jadran je potencijal i resurs. A ne nečija prčija, koja se može bušit i kopat kako kome padne na pamet uplanjivat kako kome padne napamet.

Jel na Velebitu je netko ostavio svoju glavu u Domovinskom ratu i pregazio cilu Dinaru i nitko nema pravo to napravit, nitko nema pravo potpisat. Ministar Ćorić je izjavio da je potpisao istraživanje. Tako da svi Zakoni koje ovdje mi raspravljamo, u biti možemo mi davati amandmane i ja imam neke amandmane, doli ih spremam, al u biti, ovo je samo da se mi možemo pohvaliti europskim činovnicima da smo ispunili obvezu usklađivanja Zakona za europskim normama, uredbama, direktivama i ne znam, sa čim sve. A uglavnom prepisivačina, ona teška, klasična, ne plagijat nego prepisivačina. Od slova do slova. Nije Direktiva naredba, Direktiva je kao preporuka, a mi smo oni koji unutar ti nekakvih okolnosti, gabarita možemo mijenjati, možemo štititi, možemo razrađivati, možemo planirati na sasvim drugi način nego čisto, puku prepisivanje Direktiva.

Narodu nikad nije rečena istina, a u isto vrijeme će nicati te čudovišta po Dinari, po Velebitu, po ne znam gdi. Umjesto da zaštitimo naše resurse, naše vode, naš krš, naš Jadran i da mi gospodarimo u skladu sa našim strategijama, bilo turistička, bilo razvojna, bilo energetska, zato sam malo prije rekao Krš-Pađene su primjer upravljanja Hrvatskom.

Opet ponavljam, ljudi srpske nacionalnosti, naravno politički Hrvati jer vjerojatno su i njega izabrali, ne znam jel on tamo bio osim kad je rješavao dokumentaciju da se napravi Krš-Pađani. A to što narodu šteti, što narodu iz džepa se pare izbijaju, što je ekološki neprihvatljivo, što je u sred sela, to je manje bitno. Nema ga, ne čuje se. Ne čuju se, osim što su uredno u koaliciji s HDZ-om u Šibensko-kninskoj županiji, tu lipo oni dobro djeluju, funkcionalni su, stranka Milorada Pupovca i to uredno vode i vrlo učinkovito uništavaju prirodne resurse, od Dinare, Krke, svih ostalih potencijala, izvora Cetine i kulturnih dobara, čudi me kako nisu na crkvu sv. Spasa iz 9. st. stavili plastične prozore.

Hvala, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Prije nekoliko tjedana raspravili smo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u prvom čitanju i na početku ću krenuti od razlike između rješenja koja se nude ovim konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona koji je bio u prvom čitanju. Predlagatelj je uvažio i ono što smo ovdje u Hrvatskom saboru raspravljali i određene prijedloge koje su tu bili prezentirani, tako da je sukladno mišljenju dva saborska odbora, promijenjen rok za pokretanje postupka usklađivanja površina za eksploataciju sa prostornim planom umjesto prvotnih predloženih 8 dana na 30 dana, dodatno je u konačnom prijedlogu zakona pojašnjeno kako se ne radi o roku u kojem je potrebno donijeti odluku o pokretanju postupka usklađivanja površina za eksploataciju sa prostornim planom već o početku postupka a koji započinje pokretanjem izrade prijedloga odluke o pokretanju postupka. Uvažena je mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prirode i maknute odredbe kojima se istraživanje geotermalnih voda ukida ukoliko se tim istraživanjima ometa odnosno ugrožava istraživanje ugljikovodika u istom istražnom prostoru ili istraživanje ugljikovodika u susjednim istražnim prostorima ukoliko se istraživanje ugrožava buduća eksploatacija ugljikovodika ili ukoliko se istraživanjem ometa odnosno ometa odnosno ugrožava eksploatacija ugljikovodika na utvrđenim eksploatacijskim poljima a što je sve u duhu poticanja korištenja obnovljivih izvora geotermalne energije. Tu bi se malo osvrnuo i na raspravu predsjednice ovog odbora, kolegice Benčić, koja se zahvalila Vladi što je uvažila prijedloge, ja ću reći da Vlada uvijek uvaži sve dobre prijedloge, samo kad se predlože takvi prijedlozi ali isto tako i na onaj dio gdje govori o eksploataciji ugljikovodika nakon 2050. g., ipak ugljikovodici nisu samo i jedino gorivo nego u mnogim situacijama se koriste i kao sirovina. Predlagatelj je dalje prihvatio i prijedlog kluba SDP-a da se nacrti pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva. Nadalje, u odnosu na prvo čitanje u konačnom prijedlogu zakona, izvršena su brisanja pojedinih članaka radi izbjegavanja radi izbjegavanja dvostrukog uređivanja istih odredbi koje se odnose na usklađivanje s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu odnosno dodana odredba da je inspekcija zaštite prirode u djelokrugu Državnog inspektorata. Uvodi se plan razvoja geotermalnog potencijala RH za gospodarenje geotermalnim vodama u skladu s usmjerenjem RH prema dekarbonizaciji i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije a time i poticanju upotrebe geotermalne energije sukladno Strategiji energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. Potrebno je provesti procjenu utjecaja istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda za energetske svrhe, pri tome čuvajući sastavnice okoliša i prirode. Na taj način jasno će se odrediti geotermalni potencijal i mogućnost njegova korištenja uvažavajući zahtjeve u pogledu zaštite okoliša i prirode. Radi usklađivanja nazivlja sukladno međunarodnoj regulativi i praksi, vezano uz podzemna skladišta plina, dodaje novi članak kojim se umjesto pojma „skladištenje prirodnog plina“, uvodi pojam „podzemno skladištenje plina“ Moram naglasiti a što smo već i u prvom čitanju naglašavali, da će se ovim konačnim prijedlogom zakona uskladiti nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU-a, tako da će se prenijeti definicije javnosti a što predstavlja jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove skupine, udruge i organizacije sukladno posebnim propisima i praksi, i zainteresiranoj javnosti a što predstavlja javnost na koju utječe ili bi moglo utjecati odlučivanje o okolišu ili imaju interes u odlučivanju okolišu kao i udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, smatrat će se zainteresiranom javnošću. Zaključno, javnost i zainteresirana javnost će se omogućiti pristup pravosuđu u pogledu odobrenja za zahtjeve koji se izdaju temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Također, nedvojbeno se razjašnjava da je preklapanje istražnih prostora, dakle eksploatacijskih polja za različite svrhe moguće, a u slučaju kada se radi o različitim hidrodinamičkim jedinicama, npr. ugljikovodici i geotermalne vode, podzemna skladišta plina i tajno zbrinjavanje ugljikova dioksida osim ako se isti nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH. Ovim zakonom se uvodi ovlasti Agencije za ugljikovodike, za provedbu određenih istražnih radova u svrhu promicanja geotermalnog potencijala RH te poseban postupak izdavanja dozvola za rad naftno-rudarskih postrojenja za izradu ili remont bušotina s obzirom na to da je postojeća zakonska procedura za tu svrhu neprimjenjiva i ne odgovarajuća. Također, uvodi se izjednačavanje trajnog zbrinjavanja CO2 sa novim pojmom „trajnog zbrinjavanja uz korištenje“ uz uvjet osiguranja potpunog izdvajanja CO2 te omogućavanja njegovog sigurnog vraćanja u sustav trajnog zbrinjavanja u ležištu. Navedenom izmjenom se pridonosi globalnom prihvaćanju smanjenja emisije stakleničkih plinova. Predloženim zakonom se otvara mogućnost osnivanja razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenje geotermalnih potencijala RH u svrhu ostvarenja povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije. Određivanje naknade za pristup … [[Govornik se ne razumije]] podacima organizirano je u prostorijama Agencije za ugljikovodike koje naknade za korištenje podataka potrebno je urediti posebnim propisom s obzirom na to da su naknade od pristupa SOBIS podacima i korištenja podataka prihod državnog proračuna. Zakonom se pojašnjava da agencija priprema i dostavlja inicijative za izradu, izmjenu i dopunu prostornog plana te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog … [[Govornik se ne razumije]] u cilju provedbe okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije na kopnu. Definira se zabrana masovnog hidrauličkog fraktoriranja kao rizične i opasne aktivnosti. Zakonom se doprinosi stvaranju sigurno pravno okruženje za investitore štiteći pri tom interese RH. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog državnog Sabora, poštivani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ugljikovodicima koje su pred nama donose određene promjene kojima se kao što smo već čuli do sada ovaj zakon usklađuje sa zakonodavstvom EU. Osvrnut ću se u ovoj raspravi na nekoliko dijelova. Zakon je od prvog čitanja koje je bilo nedavno, pretrpio određene izmjene koje su i sugerirane na određenim odborima, a i u saborskoj raspravi i ono na što ću se osvrnuti to je jedna činjenica da ovaj zakon se u svom prvom dijelu odnosi na procjenu utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš te uključivanje i informiranje javnosti. Naime, i do sada su nas vladajući uvjeravali kako je javnost informirana u tom segmentu i kako je tu sve u redu, pa smo tako i od ministra i od nadležnog ministra i predsjednika Vlade više puta čuli da to nije problem i javnost je uključena i informiranja. Ali ako se sjetimo Interpelacije o radu Vlade u svezi projekta Krš-Pađene onda smo imali onako jednu poprilično burnu raspravu koju su vladajući istu odbijali jer su tvrdili da Vlada nije poštar, a sva tražena dokumentacija je javno dostupna, mada određeni ugovori ipak nisu. Kada treba odgovarati na pitanja zastupnika probijaju se svi rokovi pa evo i ja čekam već više od mjesec i pol dana da mi na nekoliko zastupničkih pitanja nadležni ministri odgovore i tu ne pomažu ni požurnice koje šalje predsjednik Hrvatskog državnog Sabora. Vjerujem da nisam jedina. Dakle, svaka inicijativa koja će povećati transparentnost i informiranost javnosti je dobrodošla, treba ju podržati, ostaje vidjeti koliko će javnost biti uključena u nove projekte kada je u pitanju procjena utjecaja na okoliš. Znamo da ima više vjetroparkova gdje to nije učinjeno kako treba, već spomenuti Krš-Pađene gdje je došlo do velikih promjena u projektu. Podsjetit ću vas povećala se snaga agregata, promjer lopatica, visina stupova te sukladno tome su promijenjene i lokacije, a nije rađena nova procjena utjecaja na okoliš jer je ministar Ćorić odlučio da to nije potrebno. Možda nama rijetke odnosno ministarstvu rijetke ptice nisu važne, ali Direktiva o pticama i Direktiva o staništima su u EU koje smo mi član, itekako važne kada je u pitanju zaštita prirode. Drugi dio u ovom zakonu se odnosi na korištenje istražnih bušotina za korištenje geotermalnih izvora. Poznato je da geotermalnih izvora ima i u Slavoniji, i u Zagorju i u nekim drugim dijelovima RH, naravno ostaje pitanje za koju svrhu se ti geotermalni izvori mogu koristiti jer nisu svi podobni za proizvodnju električne energije. Interesantno je doduše sljedeće što je osvanulo međustrateškim projektima u pripremi u pet slavonskih županija nekoliko projekata vezanih za geotermalne potencijale i to sa sljedećim iznosima. Osječko-baranjska županija 75 milijuna kuna, Požeško-slavonska županija 88 milijuna kuna, Virovitičko-podravska županija 20 milijuna kuna te Vukovarsko-srijemska županija 180 milijuna kuna za istraživanje geotermalnih potencijala. Nekako se to zgodno poklapa i sa Nacionalnim planom za oporavak u kojem preko 30% sredstava mora ići u zelene projekte. Samo projektna dokumentacija vezano je za istraživanje geotermalnih potencijala u Osječko-baranjskoj županiji će koštati 3,2 milijuna kuna. Ističe aktualni župan Ivan Anušić kako će se geotermalna energija koristiti kaskadno što se ovim zakonom predviđa za dobivanje električne energije, poljoprivredu i zdravstveni turizam. Zvuči sjajno, ako ne živite u toj županiji pa ne znate sljedeće, naime u Bizovcu imate toplice, hotel je zatvoren već nekoliko godina i nema naznaka da će se uskoro otvoriti. Tamo je trebao biti wellness, sve novo renovirano i to već odavno, prema tome privatni vlasnik ne vidi poslovni interes i hotel zjapi zatvoren i propada, a sada će naš župan krenuti u zdravstveni turizam ili je u pitanju još jednoj predizborno Potempkinovo selo. Bumo vidli rekao bi moj kolega Davor Dretar. Vratimo se malo na taj modularni odnosno kaskadni sustav korištenja geotermalnih voda. Kao što sam rekla znači takav model omogućava proizvodnju električne energije, korištenja otpadne geotermalne vode za potrebe toplinarstva te za poljoprivredu odnosno za grijanje staklenika ili neke druge namjene. Pritom moramo imati u vidu da to sve počiva na obilatim poticajima iz državnog proračuna i to dvostrukim. Najprije znači potičemo proizvodnju iz obnovljivih izvora energije u ovom slučaju geotermalne energije, a zatim drugi put kroz poticaje na poljoprivrednu proizvodnju. Premijski model za proizvodnju iz obnovljivih izvora je već sada u pojedinim segmentima nepotreban. Geotermalna energija je zasigurno jedna od takvih kao i solarna energija jer i sami investitori izjavljuju kako bi u megasolare ulagali i bez premija jer je značajno smanjena razina ulaganja zbog cijene solarnih panela. Ovo što bi država trebala stimulirati je ugradnja solarnih panela na obiteljske kuće i stambene zgrade kako bi naši stanovnici postali energetski neovisni, a ne uzimati od svih nas pa onda prelijevati u džepove odabranih. Pogotovo ako imamo u vidu da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o ugljikovodicima otvara mogućnost korištenja istražnih bušotina za ugljikovodike u svrhu istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda što značajno smanjuje razinu investicije. Zadnja odredba na koju ću se osvrnuti u ovom izlaganju odnosi se na mjeru koja je u smjeru smanjenja emisija stakleničkih plinova. Odnosi se na potiskivanje ugljičnog dioksida u podzemlje. Ova tehnika nije ni blizu tome da bi bila vrijedna spominjanja u pogledu izgradnje niskougljičnog društva. To je tek ispravljanje disbalansiranog sustava do kojeg je došlo prekomjernim trošenjem fosilnih goriva. Poprilično je nesigurno i nepoznato glede dugogodišnjih učinaka na okoliš, podzemlje i svega onoga što je s tim povezano. Na kraju moram istaknuti sljedeće. Eksploatacija ugljikovodika kao energenta u gospodarstvu jedne moderne i civilizirane države mora po značenju dospjeti tamo gdje u 3. desetljeću 21. stoljeća i pripada, a to je na začelje. Znači u tom kontekstu traganje za ugljikovodicima kao energenta nije i ne bi trebao biti prioritet. Te zalihe su ovdje. Neće nikamo otići, ali mogu i trebaju biti rezerva koja će uvijek dobro doći ali ne kao energent, nego kao sirovina za organsku kemijsku industriju. Stoga ne bi trebao biti imperativ raspisivati koncesije i na taj način omogućiti što bržu i izdašniju eksploataciju ugljikovodika kao preferiranu ekonomsku aktivnost. U zakonu se smanjenje emisija stakleničkih plinova spominje na više mjesta, ali jedino bolje korištenje geotermalnih izvora ima u principu pravi neto doprinos u tom smjeru uvažavajući određene promjene u premijskom sustavu koje bi trebalo napraviti. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Mirela Ahmetović.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici.

Radilo se o nafti, radilo se o plinu, radilo se o geotermalnim vodama, radilo se o bilo kojem drugom energetskom resursu i iako oni nisu eksplicite navedeni u Ustavu kao strateški interes prirodni su izvori navedeni kao interes poseban za Republiku Hrvatsku i temeljem toga već zbog samog Ustava dužni smo ih štititi. A kako ćemo ih štititi? Jedino i isključivo na način da ih ostavimo u svojim, a ne u tuđim rukama.

Ja se pitam kakav je to genetski kod?

Može se smatrati izdajom hrvatskih interesa. A kada se događa izdaja hrvatskih interesa? Kada se energetski resursi daju u tuđe ruke radilo se o tome da se daju u ruke tuđe države odnosno druge države ili se daju u ruke pojedinca. Ne ostavljaju se u javnom interesu, u javnom dobru, u našem hrvatskom interesu, u našoj nadležnosti, u nadležnosti hrvatskih građana jer Republika Hrvatska to su hrvatski građani a ne institucije. Da se mene pita takva bi izdaja bila veleizdaja i za nju bi slijedila drakonska kazna. Onaj tko bi tu izdaju počinio bio bi veleizdajnik, jer što je država bez energetskih resursa. Samo sluga nekom drugom. Takva izdaja je nekako pod tepih gurnuta donošenjem izmjena ovoga Zakona. Zbog čega to govorim? Zbog toga što svi nekako zaboravljamo zbog čega se ove izmjene Zakona uopće donose, a donose se zbog toga što je Europska komisija dala primjedbu da moramo uskladiti Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sa europskom direktivom i to u pogledu procjene utjecaja javnih i privatnih projekata na okoliš i transparentnosti odnosno sudjelovanja javnosti u cijelom tom postupku. Pa se nekako svi osvrćemo na ovo sudjelovanje javnosti, iako nije uopće upitno da je to sudjelovanje javnosti čitavo vrijeme izostalo. Ali nekako svi prešućujemo, smatramo možda manje bitnim, odnosno ne zvoni nam dovoljno u uhu upravo ova procjena javnih i privatnih projekata na okoliš. Zašto to govorim?

I niste u pravu kolegice Mrak-Taritaš kada kažete da Zagreb nije našao za shodnim upravljati jednim od takvih izvora. Jeste, ali samo do 2015. godine kada je Zagrebu, odnosno zagrebačkom poduzeću istekla koncesija na takvim izvorima i Zagreb, odnosno zagrebačko poduzeće, poduzeće u vlasništvu Grada Zagreba nije našlo za shodnim prijaviti se u nadmetanje za dobivanje ponovne koncesije. A gle čuda, našlo je za shodnim jedno poduzeće tek osnovano bez zaposlenika. Iako, ispričavam se, među kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u nadmetanju za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda stoji jasno da je važno voditi računa o broju radnika u radnom odnosu, o tehničkoj i stručnoj sposobnosti sudionika i tako dalje i tako dalje. Pa vidite koncesiju nad geotermalnim izvorima Zagreba dobije poduzeće bez zaposlenika. Gradu Zagrebu geotermalni izvori nisu potrebni. Europska Komisija je dala 2 mjeseca rok ispravka nedostataka postojećeg Zakona i usklađenja sa europskim Direktivama. I zašto se u dva mjeseca ti nedostaci nisu ispravili?

Za to je trebalo ipak nešto dulje, trebale su dvije godine i zato tek sada, 2 godine nakon 7. ožujka 2019. godine mi usklađujemo Zakon sa europskim Direktivama, sada kada su svi potencijali, oni bitni potencijali, a reći ću vam što su bitni potencijali, već dani u privatne ruke. A bitni potencijali su oni, odnosno desetak najvažnijih lokacija na kojima se dokazano može graditi geotermalna elektrana, a koji su jako poznati. Zašto su poznati? Jer su svim tim lokacijama, jer je svim tim lokacijama nekada upravljala INA. I kada INA nije pronašla naftu tamo gdje je bušila odustala je od onoga što je htjela, ali ostale su bušotine i geotermalni izvori i sačuvano 50% troškova za bušenje što je današnji investitor, privatni investor uštedio na račun hrvatskih građana. Ono što je preostalo hrvatskim građanima jesu nameti za obnovljive izvore energije na računima za struju.

Zanimljivosti radi, u Mađarskoj desetogodišnji računi za električnu energiju kućanstvima smanjili su se za 30% Osvrnut ću se i na Prostorni plan, odnosno ono što sam pitala državnog tajnika, vezano za potvrdu usklađenosti eksploatacijskog polja, naravno i geotermalnih polja sa Prostornim planom. Zbog čega inzistiramo kao Klub zastupnika na tome da takve potvrde izdaju lokalne ili regionalne samouprave? Prestanite pisati odredbe u zakone, u pojedinačne zakone koji nisu u skladu sa matičnim Zakonom. Prestanite provoditi samovolju. Ako u Ustavu Republike Hrvatske, članak 129. a, stoji da jedinica lokalne samouprave osobito obavlja poslove prostornog i urbanističkog planiranja, ako u Zakonu o prostornom uređenju stoji da jedinica lokalne samouprave izvršno i predstavničko tijelo predlaže, donosi odluku o izradi i usvaja prostorni i urbanistički plan, jednako kao i planove županijske razine što čine županijska tijela, odnosno županijska predstavnička tijela, onda to izvolite prenijeti i u ovaj Zakon.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Nastavit ću tamo gdje sam stala u raspravi u ime kluba, a stala sam na temi članka 83. a to je izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja. Apsolutno podržavam i mislim da je jedino ispravno i dobro, a to je da sve što je bespravno u prostoru napravljeno pojedinačni zakoni negdje to jer je vezano uz zgradarstvo je riješio jedan zakon, a ovo da riješe drugi zakoni. Jer mi imamo snimku znamo što imamo i jednako tako je dobro da se to dovede u sustav. Jer kad dovedete u sustav onda možete imati i u sustavu naplaćivanja i svega ostalog. Ova odredba zakona kaže da se uporabne dozvole za takve objekte i zgrade i sve ostalo izdaje i može se izdavati u roku od tri godine. Dobro je znati koliko toga ima. Ja pretpostavljam da postoje nekakva saznanja koja ima, ali to morate vezati uz nešto. Prelet Hrvatske je počeo 21. lipnja 2011. godine.

I čini mi se da je to minimum nekakvog usaglašavanja vezano uz cijeli taj proces da bi to bilo napravljeno kako treba. Druga tema o kojoj želim u ovoj pojedinačnoj raspravi je sanacija prostora. Nama su rak rane u prostoru nastale bespravnom i legalnom i nelegalnom eksploatacijom mineralnih sirovina, s tim smo se mučili godinama. Jednako tako nakon što netko eksploatira ugljikovodike i to sve zajedno ostane i prestane eksploatirati ono što je minimum standarda, a to je da već kroz osnovno rješenje za eksploataciju se osigurate da nakon eksploatacije se sanira prostor. Priroda djelomično učini nešto sama. Investitori kad odu zaborave, a jedinice lokalne samouprave s tim imaju užasan problem i to mogu prenamjenjivati u nešto drugo. Vi možete imati i neku drugu namjenu prostora, ali zasigurno morate voditi računa da to sve zajedno bude odrađeno kako treba. Veseli me da u ovom zakonu ako me nešto ima veseliti, da imate onu odredbu koju članak 64. a to je bivši članak 156. a to je vezano uz onu jednu platformu koja je netragom nestala na kraju je nađena, a to je ta koordinacija za sigurnost i dobro je da to imate u odredbi. Dakle, to je ono kad zakon mijenjate i vidite što vam je problem pa ugrađujete u zakon, tako da dobro da to sve zajedno imate. Ali ja ću se vratiti kod teme geotermalnih izvora, geotermalnih voda, geotermalnih uopće tu priču jer to je potencijal, to je potencijal koji imamo, potencijal o kojem trebamo voditi računa i potencijal koji ima i osnove da se na određeni način iskoristi. Tamo u prošlom stoljeću sam prvi put uživo vidjela kako se vrši istraživanje geotermalnih voda, odnosno potencijal geotermalnih voda na prostoru grada Zagreba. To vam je na prostoru Veslačke, dakle u blizini HRT-a su bile tri bušotine za geotermalnu vodu. I tad, dakle u prošlom stoljeću u jednom drugom sustavu se je vidjelo da je to potencijal u gradu Zagrebu. Ne trebam vam reći da je grad Zagreb imao i poduzeće koje su se zvale terme Zagreb koje su imale uvijek naravno zaposlenog direktora koji je imao dobru plaću i sve ostalo sa idejom da se razvija terme Zagreb. Dakle, ono što grad Zagreb sigurno ima potencijal ima potencijal geotermalnih izvora, ima potencijal da ne treba tu razvijati neke turističke dodatne ponude ako se tako odluči ali on to može koristiti i u smislu energetike. Dakle, ne samo u smislu proizvodnje električne energije za koju može biti, ali ono što je u gradu Zagrebu i interes to je korištenje u smislu grijanja. Mi imamo veliki dio Zagreba koji je vezan na toplanu i to je nešto što može biti potencijal u gradu Zagrebu. Naravno da takvi potencijali su uvijek završili negdje drugdje a ne u interesima građana grada Zagreba.

Evo pojedinačno bih želio još jednom naglasiti da se ne igramo sa našim resursima poglavito ne na Jadranu gdje je u prijedlogu prostornoga plana još jednom napominjem, nadam se sa novom točkom 77a. Splitsko-dalmatinske županije da to neće proći, da će Vlada RH i svi koji su unutar zaustaviti Bobanov pokušaj i naravno tu je Ante Sanader vjerojatno on kao mecena u Splitsko-dalmatinskoj županiji da će zaustaviti tih 9 eksploatacijskih polja, tj. istraživačkih polja koja su u prijedlogu plana Splitsko-dalmatinske županije. Jer jednim potezom pera direktno ugrožavati strogo zaštićena područja na Jadranu gdje je ispod svake razine ako smo mi i turistička zemlja i ako ne želimo ta čudovišta, te platforme na našem Jadranu. To su i zaštićena područja kao što kažem Jabučka kotlina gdje se nalaze mrijestilišta i rastilište većih broja gospodarskih najvažnijih prirodnih vrsta riba na našem području.

Tako se nadam da će se zaustaviti taj štetan plan koji je namijenjen našem Jadranu. To je minimalno što očekujem od hrvatske Vlade i kao saborski zastupnik i kao žitelj Dalmacije.

Opet ponavljam ministar Ćorić je osigurao znači potpisao kolegice i kolege potpisao istraživanje na našim Dinaridima. Znači u roku 3 godine ako u istražna polja, bušenja Dinarida našeg krša dođe do pronalaska onda ide koncesija na 30 godina što znači da ćemo gledati platforme naftne i u našim parkovima prirode i na najljepšem potencijalu i teritoriju gdje je najveći izvor pitke vode to je naš krš kojega moramo čuvati. Jer taj potencijal i same te ljepote, a i ovdje smo nedavno i proglasili primjera park prirode Dinara. Imamo mi park prirode, imamo i nacionalne parkove koji su tu vezani u blizini od Krke do na Jadranu Kornata, pa ovako gore Plitvička jezera. Znači, imamo cijeli krug zaštićenih područja tako da bi bilo dobro zaustaviti ove prijedloge u planovima koje imamo u proceduri. Naravno da svaki zakon i svako usklađivanje mora biti usklađeno sa onim što je u stvarnosti tj. provedivost tih zakona. O provedivosti sada ne bih govorio. Samo sam malo prije rekao koliko smo donijeli zakona mi dnevno.

Još jednom ponavljam nemojte da nam se događaju Krš Pađane gdje imamo štete i za naše ljude, gdje imamo znači najprije iz džepova nam se muze novac na pitanju vjetroelektrana, a tako i u drugim slučajevima kao što je ovdje znači istraživanje ugljikovodika. To je dužnost Ministarstva okoliša i obaveza i svih onih koje narod plaća u biti. I mi saborski zastupnici koji smo izabrani moramo čuvati i štititi taj dio, da ne bi sutra bilo „gdje si bio rođo moj“, da ne bi bilo „gdje si bio rođo moj“ ovdje ponavljam „Prosjake i sinove“ da ne bi bilo nismo znali ili nije nam se reklo.

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ispred nas se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

U ovoj konačnoj verziji primijetila sam da je Ministarstvo prihvatilo niz prijedloga iznesenih kako na odborima, tako i na samoj plenarnoj sjednici što je zaista dokaz ovdje konstruktivnih rasprava i to svakako valja pohvaliti čak prijedloga i vladajući i oporbenih. Ovdje izmjene i dopune donose nam brojne novine koje prije svega jamče veću transparentnost naftno-rudarskih aktivnosti odnosno samih postupaka kroz uključenje zainteresirane javnosti u procese. Samim time omogućit će se bolje praćenje mjera zaštite okoliša budući će i na temelju uključivanja javnosti i zainteresirane javnosti i pristiglih reakcija biti moguće korekcije u postupcima. Također regulira se mogućnost preklapanja više investitora nosioca dozvole na istom prostoru za različite svrhe. Znači preklapanje istražnih prostora, eksploatacijskih polja u različite svrhe će sada biti moguće kao geotermalne vode i ugljikovodici. Na taj način se zapravo optimizira korištenje energetskih resursa. Stvara se zakonska mogućnost za osnivanje razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenja geotermalnog potencijala u svrhu povećanja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije. Primjerice, ako jedinica lokalne samouprave ne može sama provesti određeni projekt a nema interesa ili mogućnosti od postojećih trgovačkih društava, može se osnovati razvojno društvo za taj projekt koji udovoljava svim pozitivnim zakonskim propisima kako glede osnivanja, tako i postupka dobivanja koncesije. Predloženim odredbama utvrđuje se i zabrana masovnog hidrauličnog fakturiranja kao i rizične i opasne aktivnosti. Također bih istaknula, a upravo i vezano za naš cilj u okviru zelene agende uvodi se pojam trajnog skladištenja CO2 uz njegovu upotrebu, a sve kako bi se pridonijelo globalnom prihvaćenom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Uvažena kolegice. Vi ste naglasili značaj odnosno temu da su se prihvaćale primjedbe, pa meni se čini da to jedini takav postupak treba i biti, zato postoje odborima mora raspravljati o nekakvim stručnim stvarima, jednako tako se imamo različite zakone, ja zakone različito čitam, čitam neke koji jesu svjetonazorski, ali neki zakoni hoćemo dobiti što bolja rješenja. Prema tome, tu ne treba gledati nikad do kraja s koje strane prijedlog dođe nego treba gledati da taj prijedlog bude kvalitetniji i da se poboljša izričaj zakon.

Iskoristit ću ovu pojedinačnu raspravu za još koju riječ vezano uz upravljanje prostorom. S obzirom da se možemo vjerujem svi složiti da je prostor najvredniji resurs RH, naravno uz ljude, uz građane, ali budući da RH smatram upravo građane RH ne moram to posebno napominjati, dakle prostor je najvažniji resurs RH. U zakonu kaže odnosno u ovom prijedlogu zakona kaže da ako predloženo eksploatacijsko polje nije u skladu sa prostornim planom tada Agencija za ugljikovodike pokreće postupak izmjene prostornog plana, a jedinica lokalne ili regionalne samouprave pokreće postupak najkasnije u roku od 30 dana. Nejasno je i dalje ostalo u ovom prijedlogu u ovom konačnom prijedlogu zakona je li ova odredba naredbodavne prirode ili je ona eto ugrađena kao opcija jer nejasno je moraju li jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave postupiti prema želji investitora i u prostorni plan unijeti upravo ono što investitor kaže jer govorimo o konačnom prijedlogu odnosno o zakonu koji će sutra vrijediti. Što se dešava ako nositelj izrade prostornog plana odbije pokrenuti postupak jer naprosto smatra da povećanje eksploatacijskog polja nije koje nije u skladu s prostornim planom nije prioritet i nije prihvatljiv za tu jedinicu lokalne samouprave jer naprosto stanovnici jedinice lokalne samouprave smatraju da je zaštita okoliša važnija i ima prioritet odnosno prednost u odnosu na proširenje energetskog polja. Koja je posljedica toga? Mrak Taritaš kolegica je raspravljala o tome da su moguće i financijske štete za investitora jer znamo da investitor koji pokreće i inicira izradu ili izmjenu prostornog plana vrlo često, a to je u mogućnosti i financira takvu izradu i sad postoji mogućnost da se takva izrada prostornog plana ili izmjene prostornog plana dovede do jedne faze, a onda općinsko ili gradsko vijeće odluči da takvu izmjenu neće prihvatiti. Tko plaća štetu investitoru? Mi riskiramo ovdje tužbe privatnih poduzetnika za štete zbog ne ispunjavanja njihovih inicijativa. Zbog toga mislim da je ovu odredbu potrebno ili promijeniti ili ju je potrebno decidirano zapravo pojasniti je li ona naredbodavna, ali onda moramo oduzeti pravo jedinicama lokalne i regionalne samouprave da izrađuju prostorne planove, moramo promijeniti čak i proceduru usvajanja prostornih planova, moramo promijeniti čak i mogućnost javnosti da utječe na prostorne planove. Dakle, stanovnicima građanima, gradovima i općinama moramo reći da oni više nemaju pravu upravljati svojim prostorom. Ono što bih htjela posebno napomenuti eventualne štete za koje bi nas tužili privatni investitori u konačnici neće plaćati država i prestanimo se tako izražavati. Plaćat će građani RH jer sav novac koji se slije u državni proračun je novac iz džepova nikog drugog doli građana RH. Dakle, ponovno se uz namete koje se građanima nameću uz račune za struje, za obnovljive izvore energije, a iz kojih se financiraju privatni investitori koji zarađuju goleme zarade, milijunske, više milijunske, stotine milijuna kuna pa čak i do milijarde kuna nameće dodatni namet odnosno plaćanje štete za neispunjavanje želje investitora. To je potpuno neprihvatljivo, to nije u interesu RH, to nije u interesu građana RH i zbog toga to ne smije ostati ovako nejasno definirano u zakonu. Obnovljivi izvori energije koji se proizvodi plaćaju građani na računima za struju. Privatnik ima rješenje HERA-e o povlaštenoj cijeni na 25 godina pa računajte koliko pojedinac zarađuje na leđima građana umjesto da zarađuje Republika Hrvatska,umjesto da se ovakva eksploatacijska polja, odnosno ovakvi potencijali dodijele državnom poduzeću, HEP-u koji ima na raspolaganju sve podatke, koji može preuzeti od INE, odnosno eksploatacijska polja kojima je INA nekad upravljala, može, ima potencijala, ima ljudske resurse i može štititi interese Republike Hrvatske, proizvoditi obnovljive izvore energije i jeftinije omogućavati energiju svojim građanima, mi dajemo u ruke privatnim investitorima, omogućujući da radi sa prostornim planovima, sa prostorom lokalnih i regionalnih zajednica što i kako hoće. Nemojmo to raditi. Replika, uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Dakle ukazali ste na odredbu, ako se ne varam, članak 20. je novi, a mijenja se jedan bivši članak koji govori o odnosu Prostornog plana i odnosu zapravo izmjene tih prostornih planova. Apsolutno je jasno i nema nikakve dileme da se postupak pokreće Odlukom o izradi, izmjene i dopune Prostornog plana, da Odluku donose predstavnička tijela, bez obzira da li su gradska, općinska, županijska ili skupština Grada Zagreba. Da li će postupak izmjene i dopune zaista završiti donošenjem Prostornog plana ili ne. Cijela odredba je napisana apsolutno nejasno i obmanjuje investitora, obmanjuje i Agenciju u konačnici jer će se ući u neki postupak, a da se neće znati kraj, jedino što možete vezati, možete vezati s krajem postupka i ništa drugo. Hvala lijepa kolegice zastupnice. Slažem se, pa upravo zbog toga što se o Prostornom planu o izmjenama Prostornog plana, a tu podrazumijevam i izmjene urbanističkih planova, ali evo izražavamo se sa Prostornim planom, ne mogu predvidjeti, dakle ishodi usvajanja Prostornog plana, ne mogu se predvidjeti, radilo se o razdoblju za vrijeme izbornog ciklusa ili u redovitom razdoblju nekog mandata. Ne mogu se predvidjeti jer njega usvaja Vijeće od točno određenog broja članova koji mogu i smiju imati svoje mišljenje o tom Prostornom planu. Naravno da se neke izmjene Prostornog plana nažalost u Hrvatskoj događaju u dogovoru sa razno, raznim investitorima, ali nemojmo to ozakonjavati, nemojmo ozakoniti to da o našem prostoru, o prostoru kojim upravljaju stanovnici određene općine ili grada upravlja privatni investitor i još gore Ministarstvo koje nije nadležno da je [[Upadica Ante Sanader: Vrijeme.]] je li nešto usklađeno s tim Prostornim planom ili nije. Završna rasprava u ime predlagatelja. Uvaženi državni tajnik Ivo Miletić.

Zahvaljujem se na raspravi koja je kao i obično kad su u pitanju ugljikovodici uvijek i malo šire nego što je sama tema ugljikovodika. Ja bi samo osvrnuo se na nekoliko stvari koje mi se čini bitno za spomenuti a to je da teza da ćemo 2050. godine prestati sa ugljikovodicima ne stoji zašto što je 2050. predviđena klimatski neutralna Europa. To znači da će CO2 koji se proizvodi i onaj koji se apsorbira u prirodi, odnosno da ćemo zaustaviti dodatnu emisiju CO2 i da će to biti taj death-line. To ne znači da tada neće biti više ugljikovodika nego jednostavno da će kompletno funkcioniranje energetike i ostalog života biti klimatski neutralno, teoretski se tada i dalje mogu trošiti ugljikovodici, a negdje će se možda CO2 dubinski zbrinjavati i rezultati će biti nula. Tako da, to sada prejudicirati da ćemo mi prestati s time, sami sebi odrediti 2050. kao death-line, odnosno kao faze out, to mislim da ne stoji, to nije napravili ni jedna država, nećemo ni mi. Jasno je da ako Europska unija donese određene pravile, određene uredbe, određene direktive koje će ići u tom pravcu da će vjerojatno donijeti i nekakav izlazni scenarij za države članice kako i na koji način bi potencijalno nekoga i obeštetilo ako bi se to dogodilo. Znači, mislim da to sada nije vrijeme za to. Ono što je bitno spomenuti, neovisno o tome što smo se mi kao država, a vjerujem ovdje manje, više svi u Saboru i u Hrvatskoj opredijelili za zelenu tranziciju i da stvarno istinski to želimo, ja to nisam doživio od nikoga da misli da to ne želi, ali moramo jednu činjenicu reći da je naša proizvodnja se svela na 691 tisuću tona nafte i 888 tisuća metara kubnih plina u prošloj godini što je 21,94% naših potreba i 39,10, računajte da je to bila Covid godina. Znači da je to puno manje u slučaju kada se turizam ponovno vrati u okvire iz 2019. Znači mi kao zemlja moramo ipak biti svjesni da je strateški jako bitno da jedan dio tih energenata, makar oni bili ugljikovodici moramo itekako proizvoditi u zemlji i da rezerve koje su nam stvarno došle na 6 milijuna tona, kad je u pitanju nafta i na 7 milijardi kubika plina kad je u pitanju plin, trebalo bi bar održati na nekom tom umirućem životu, jer jednostavno zemlja koja bi totalno ostala bez ugljikovodika,a recimo radi se o Hrvatskoj koja je imala u nekom vremenu, ne tako davno i suficit plina, a naftu je godinama proizvodila u prilično velikim količinama, mislim da ta zemlja mora to itekako učiniti, jer postoje još uvijek nekakve mogućnosti. Nećemo govoriti o BND-u o smanjenju uvoza, povećanju domaće proizvodnje o novom načinu kako se sutra naknade za eksploataciju naplaćuju, vi znate da do sada imamo 10% u svim postojećim ugovorima, a ovih 12 ugovora što je potpisano novih u slučaju otkrića oni idu daleko, daleko iznad 10% i 40, 50, 60% znači da bi lokalna zajednica i državni proračun itekako imalo od toga benefita. Govoriti o izdaji i veleizdaji stvarno to su malo preteške riječi na način da je sada u nekom vakuumu između usklađenja s direktivom unutar Agencije za ugljikovodike koja izdaje koncesije došlo do nekih strašno velikih poremećaja u smislu da su neki neprijatelji dobili te koncesije, to je deplasirano govoriti. Mi jednostavno imamo uredne natječaje koji su tamo provođeni i kompeticiju koja je bila na svim natječajima velika i na nijednom natječaju nije bilo ispod tri ponuđača i to ozbiljna, a negdje i pet, šest i nisu svi natječajni ni uspjeli jer na kraju se moramo biti svjesni toga da natječaj za geoterme nije šala. Jednostavno za onoga ko misli napraviti geotermalnu elektranu on mora biti svjestan da će u konačnici po megavatu instalirane snage uložiti 48 milijuna kuna. Onaj ko misli napraviti solarnu elektranu veću od 3 MW on treba uložiti pet milijuna kuna, a onaj ko misli napraviti vjetroelektranu veću od 10 MW on mora uložiti 9,5 milijuna kuna, sada vam je jasno kolika je to ogromna razlika između ulaganja u geotermal od ulaganja u solar i u vjetroelektranu i zato su ove feed-in tarife koje su bile prilično velike, premijski model će biti jasno manji iznošen, ali on uvijek mora voditi računa o tome da se taj poduzetnički poduhvat u konačnici isplati. Složio bih se jedino s konstatacijom da mi sada u premijskom modelu itekako vodimo računa da taj poduzetnički poduhvat ima nekakve povrate do maksimalno 5, 6%, a ne puno veće kao što je to nekad bilo. Ali o tome ne možemo mi sada ovdje govoriti, to je napravljeno prije 12, 13 i više godina, ali je napravljeno tada u tom vremenu vjerovatno u dobroj vjeri da bi to nešto bilo dobro za to, ali bez feed-in tarifa ne bi bilo obnovljivih izvora. Molio bih još jedanput radi hrvatske javnosti da se ne lamentira s tim milijardama koje otimamo od hrvatskih građana i dajemo nekakvim strancima i stalno se ta teze ovdje povlači i to mi onako jednostavno nije drago slušati zato što ljudi prečestim ponavljam takvih podataka mogli bi stvarno i povjerovati da se tu radi o nekoj otimačini. Znači radi se o naknadi za obnovljive izvore nota bene koja je na razini EU mi smo zemlja koja ima jednu od manjih naknada za obnovljive izvore koje idu po kilovatu u nekim europskim zemljama s kojima se volimo uspoređivati kao što je recimo Njemačka, tamo je za 300, 400% ta naknada veća i ta naknada jasno služi za financiranje ovih ugovorenih ugovora na temelju kojeg su veliki broj hrvatskih poduzeća osnovanih u Hrvatskoj, koji plaćaju hrvatske poreze, funkcioniraju po hrvatskim zakonima operiraju proizvode energiju, prodaju je HROTE-u, HROTE za to njih isplaćuje. Znači nemojmo govoriti tu o nekim strancima, ako je neko od tih poduzeća neki vlasnik stranac on je itekako u poslovnom smislu ko što g. Bulj voli često reći da je neko politički Hrvat onda možemo reći da su ta poduzeća politički hrvatska poduzeća, neovisno o tome što su vlasnici tih poduzeća stranci ili ostali građani iz drugih zemalja koji nisu hrvatski državljani. Znači što se toga tiče bi to imao reći i još na kraju, a ne da to nije važno, itekako je važno na temu prostornog plana. Znači ideja ubacivanja ovih odredaba u ovaj zakon je baš u pravcu suprotno od ovoga što sam sada ovdje imao priliku čuti, znači u pravcu preveniranja potencijalnih šteta i nesporazuma sa budućim investitorima. Znači mi smo vidjeli izdavanje koncesija za istražni prostor, istraživanje na istražnom prostoru, pronalaženje određenog pronalaska i onda ubacivanja prostornog plana eksploatacijskog polja je počelo bit problem jer se kod samog događanja toga sada mi nalazimo u situaciji da županije i općine tu stvaraju problem. Naša je ideja da na temelju seizmičkih i ostalih podataka koje imamo postoje potencijalna područja gdje se izvjesno može očekivati određeni pronalazak i da mi ta područja upišemo u prostorni plan pod uvjetom da se lokalna samouprava s time složi. Nismo mi u zakonu rekli da lokalna samouprava mora to napraviti, mi smo samo rekli i zamolili da se to stavi na dnevni red recimo zakonskom odredbom, a to ne znači da će lokalna samouprava kada to stavi u 30 dana na dnevni red donijeti tu odluku. Ne možemo mi izbiti lokalnoj samoupravi pravo da donosi prostorni plan jer smo prekršili Ustav i prekršitelji elementarnu logiku svih nas koji nešto znamo o lokalnoj samoupravi, a pišemo taj zakon. Znači ideja je bila i ostala i zato je to u zakonu ostalo, da kada taj proces odlučimo pokrenuti da ćemo negdje napraviti natječaj, da prije toga procesa pokrenemo inicijative, pokušamo promijeniti prostorne planove i imamo promijenjene prostorne planove i onda idemo u natječaj, da kao ozbiljna i odgovorna država u dogovoru sa lokalnom samoupravom ako ga ima, ako ga nema hvala Bogu onda mi ne možemo jednostavno to područje dati u koncesioniranje ako je lokalna samouprava u startu rekla ne dam. Ne možemo oktroirat to jer jednostavno to nije moguće, znači idemo od pretpostavke da lokalna samouprava će naći u tome i nekakvu i svoj interes. Zato što po kvadratnom kilometru imate 400 kuna godišnje, zato šta u slučaju da se pronađe sutra određeni pronalazak imate od onoga, ovoga, naknade koja ide po eksploataciji, podigli smo postotak u korist lokalne samouprave skoro na 50% Na temelju ovog Zakona koji je izmijenjen sad treći put, do sada je u županije i gradove uplaćeno više od 33 milijuna kuna, nije pronađena još jedna litra službeno ni nafte niti kubik plina službeno, da je verificirano otkri e. A jasno, to se dogodilo u kojim općinama? U onim općinama i županijama gdje su županije promijenile Prostorni plan, jasno sukladno Zakonu, postojećim propisima, ekološkim i ostalim standardima i to sami sebi omogućili da se dogodi.

Mi se ne želimo više nalazit u toj situaciji, neovisno koliko je ta situacija korisna za tu vlastitu zajednicu koja tamo dobiva prihode od toga, ali recimo radi inercije to nije napravila. Znači mi želimo ovom odredbom prevenirati te situacije i biti na čistu da ide natječaj ako je stvar u prostorno-planskom smislu raš iš ena na terenu, ako ga nema, natječaja neće biti, fala Bogu i uvijek će biti općina i gradova i županija koje će htjeti izaći u susret Agenciji, odnosno samoj sebi. Eto to je cijela ideja i evo ako ste to uspjeli razumjeti što smo kao predlagatelji htjeli reći, ja mislim da sam bio prilično jasan.

Pa ste onda ključnu riječ jednu rekli, možda će se utiskivati i ugljik u zemlju.

Tako da iz te perspektive, ono što smo mi tražili i što je bio naš amandman da dozvole ne traju unedogled ili 30 godina i da idemo dalje sa novim dozvolama, nego da do 2040. godine napravimo reviziju i onda vidimo šta je to od regulacije od Europske unije na straži, šta su moguće opcije i nakon toga, umjesto da nas tuže ti investitori zato što smo zbog regulative Europske unije možda morali prestati dalje sa eksploatacijom ugljikovodika.

Jasno da sam rekao if close, da nešto ćemo valjda raditi da budemo neutralni, a ovo što vi predlažete, samo po sebi ima smisla, da smo mi Norveška i da je model koncesioniranja u Hrvatskoj kao što je recimo u Norveškoj, gdje oni plate sve, istraživanja i onda daju koncesiju, oni su apsolutni gospodari i roka i svega ostaloga. Sve prepuštamo na rizik investitora, investitor uspije ili ne uspije sve je njegov rizik. Logično da u cijelom svijetu naftnog biznisa i svugdje u svijetu takva vrst poslova i takva vrst rizika je projicirana na 30 godina.

Poštovani državni tajniče, rekli ste da su bile teške moje riječi kad sam rekla da je izdaja predaja, netransparentna predaja hrvatskih energetskih resursa pojedincima odnosno privatnim poduzećima. Napominjem tu se radi o privatnim poduzećima i onima koji su tek osnovali poduzeće i nemaju ni jednog zaposlenika. To je bilo moje osobno mišljenje i kao takvog sam ga eksplicitno istaknula. Dakle, to nije teška riječ, ja imam prema Poslovniku o radu Saboru vrlo istaknuto pravo reći svoje mišljenje. Kažete da lamentiram kad spominjem milijarde. Ako su prihodi poduzeća 90 milijuna godišnje, pa imate koncesiju na 10, 12, 25 godina, onda se radi o ukupno milijardi. O toj milijardi sam govorila, to nije lamentiranje.

Tako da što se toga tiće tu mi nemamo nikakve dvojbe. I nema tu nikakve netransparentnosti. Sve što se tiče okoliša bilo je i po postojećoj hrvatskoj regulativi transparentno u smislu medija i svega ostalog, zato što je jednostavno Zakon o, kada je u pitanju zaštita okoliša jasan i transparentan u tom dijelu, ovdje smo znači mi dodatno, sve moguće postupke i sve moguće suglasnosti, razno, raznih drugih tijela obavezni po ovoj Direktivi staviti i javno objaviti.

Poslovnika iz razloga što državni tajnik omalovažava i mene kao zastupnicu, ali i sve zastupnike i zastupnice ovdje prisutne jer kaže da nije bilo transparentnosti odnosno da je sve bilo transparentno. Dakle, razlog je transparentnost i sudjelovanje javnosti. Imali ste rok 2 mjeseca. Molim vas nemojmo ići tim putem. Postoje replike, postoji mogućnost pojedinačnog govora, u ime kluba itd. Ovo je ružno i stvara ružnu sliku u javnosti. Hvala lijepo. Kolega Milatić evo slušali smo vaš odgovor na neke naše rasprave, ali nismo čuli jedan kolega Bulj kao u ime kluba i pojedinačno je dosta gotovo 15-tak minuta govorio o tome da je on već naslutio ili da je primijetio da su moguće platforme i na Dinari, i u nacionalnim parkovima. Vi ste sa otoka Hvara, da su već blizu tamo i na Hvaru, Lastovo.

Da li je izgledno u sljedećih 5, 10 godina da se to dogodi u našem moru i što se događa uopće sa tim procesima o kojima on stalno govori o bušenju Dinare, o bušenju Jadrana itd. da to raščistimo jer to nas opterećuje ovdje u Saboru? Vjerojatno vi koji ste u ministarstvu točno znate što se događa po tim prostorima da nam kažete i nama i javnosti što se događa da čovjek ne izgovara neistinu. Najjužinije polje koje je pod koncesijom gdje se vrše sama seizmička istraživanja je Lika. To je najjužnije i od toga nema ništa. Niti je natječaja, niti je na vidiku, niti će ga biti. A to u Lici radi INA.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Sada prelazimo na sljedeću točku, a to je: Prijedlog kandidata za pučkog pravobranitelja Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Poštovani Dražen Bošnjaković, izvolite. Kolegice i kolege, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sukladno odredbi članka 10. stavka 3. Zakona o Pučkom pravobranitelju na svojoj 12. sjednici održanoj 2. i 5. ožujka ove godine utvrdio je Prijedlog kandidata za Pučkog pravobranitelja i predlaže sljedeće kandidate za izbor.

Hrvatski sabor je na temelju odredbe ovoga članka 10. stavka 2. Zakona o pučkom pravobranitelju objavio javni poziv za predlaganje kandidata. Poziv je objavljen na web stranicama Hrvatskoga sabora i u Narodnim novinama. Rok za podnošenje kandidatura bio je 30 dana od dana objave navedenog javnog poziva, a posljednji dan za podnošenje kandidatura bio je 19. veljače. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je na 11. sjednici održanoj 23. veljače utvrdio da je na javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja pristiglo 5 kandidatura u ovome roku i pri tome je jedna kandidatura utvrđena nepravovaljanom jer nije priložena potrebna dokumentacija. Dakle, 4 kandidature utvrđene su pravovaljanima i to kandidature koje su podnijeli Marko Bonifačić, Sandra Jančić, Neven Šimac, Tena Šimonović Einwalter. Obzirom na to da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrđuje prijedlog najmanje 2 kandidata uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav i politički sustav dopisom od 23. veljače uputio je pravovaljane kandidature i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina radi davanja upravo navedenog prethodnog mišljenja. Odbor za Ustav i Odbor za ljudska prava su 2. ožujka održali zajedničku sjednicu na kojoj su pozvali sve kandidate na razgovor i tijekom razgovora članovi obaju odbora kandidatima su postavljali pitanja na temelju kojih su stekli određeni dojam o kandidatima kao stručnim djelatnicima i osobama. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspolagao je prethodnim mišljenjem Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u kome je istaknuto da svi kandidati ispunjavaju uvjete za izbor pučkog pravobranitelja, ali prednost su dali kandidatkinji Teni Šimonović Einwalter, a na svojoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koja je održana 5. ožujka provedeno je tajno glasovanje o predloženim kandidatima i nakon tajnog glasovanja o kandidatima za pučkog pravobranitelja Odbor je utvrdio kako svi nazočni članovi Odbora su predali glasačke listiće i utvrđen je Prijedlog kandidata za Pučkog pravobranitelja kao što sam već rekao Sandra Jančić i Tena Šimonović Einwalter i na temelju odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o Pučkom pravobrtanitelju Odbor dakle upućuje prijedlog ovih kandidata za izbor za Pučkog pravobranitelja Hrvatskom saboru. Hvala predsjedavatelju. Poštovani kolega Bošnjakoviću, evo s obzirom da ste bili i ministar pravosuđa izvjestitelj ste nadležnog odbora. Voljela bih da mi razjasnite nekoliko stvari. Naime, nesporno je da je ovdje ispoštivana propisana procedura, kandidati su dostavili svoje životopise, članovi odbora postavljali su im određena pitanja i na temelju dobivenih odgovora stekli su svoj određeni dojam o kvaliteti pojedinih kandidata. Međutim, mi saborski zastupnici takav dojam ne možemo steći jer nemamo saznanja niti o pitanjima koja su postavljana niti o odgovorima koji su dani, pa vas pitam kao osobu koja je sudjelovala u tim procesima možete li vi meni pojasniti što zapravo očekujete od novog pučkog pravobranitelja, u čemu mislite da nisu i ako mislite da nisu ispunjene uloge pučke pravobraniteljice kojoj je istekao mandat i općenito kako vidite odnos Hrvatskog sabora i pučkog pravobranitelja u budućnosti s obzirom na činjenicu da nismo raspravili tri podnesena izvješća.

Dakle, ovdje su članovi i Odbora za Ustav i Poslovnik i politički sustav i članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavili taj razgovor. Svi su stekli određeni dojam i nakon toga glasovanjem je utvrđen broj kandidata. Dakle, Poslovnik nije ovo jedini slučaj kada daje određenu ulogu odboru u odnosu na sve ostale zastupnike. Svi zastupnici su mogli zapravo biti prisutni toj sjednici, jer na sjednici odbora ne moraju biti samo članovi odbora, nego mogu biti i ostali, dakle zastupnici u Saboru. Što se tiče rada pučke pravobraniteljice imat ćemo priliku u ovom Saboru razgovarati o njenom izvješću i svemu onome što je u tom izvješću navedeno. Otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani zastupnik Zekanović. Nema ga, gubi pravo na govor.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. U vrijeme opće stagnacije, krize, nazadovanja, gubitka radnih mjesta, smanjenja proračuna na svim razinama lijepo je čuti da postoje neki sektori koji kontinuirano napreduju. Naime, pravobraniteljstvo je najbrže rastuća industrija u Hrvatskoj. Proračun Ureda pravobraniteljice za ljudska prava već godinama vrtoglavo raste, otprilike ritmom od pola milijuna kuna godišnje.

Ako gledamo izvješća koja ćemo nadam se konačno raspraviti uskoro u Saboru, a to su izvješća koja još u Saboru nismo dobili pravobraniteljice za 2018., 2019. i 2020. stanje zaposlenih je bilo sljedeće: 2018. u tom uredu sve skupa je radilo 49 ljudi.

Kolega Bulj je citirao „Prosjake i sinove“ u prethodnoj raspravi pa ću se nadovezati na njega i reći 53 šćapa. Trebat će uskoro preimenoati Ured pravobraniteljice za ljudska prava u holding za ljudska prava uz koji bismo onda imali i holding za ravnopravnost spolova i holding za prava djece. Izuzet ću kao časnu iznimku Ured za prava osoba sa invaliditetom čije smo izvješće podržali. U Hrvatskoj je pučki pravobranitelj jedina institucija koja je propisana Ustavom. Kasnije 2003. i osme zakonom su dodana posebna pravobraniteljstva za djecu, osobe sa invaliditetom i ravnopravnost spolova. Sve to je potrebno objediniti pod jedno pravobraniteljstvo za ljudska prava sa odgovarajućim pod uredima, a procjena je da bi jednako efikasno radili i sa jednom četvrtinom zaposlenih. Nitko me ne može uvjeriti kako bi primjerice, kako 13 pravnika recimo umjesto 52 ljudi ne bi moglo odraditi u godinu dana sav posao koji nam se prezentira u izvješću koje je brošurica od 200 strana. Osim objedinjavanja i smanjenja tih mastodontskih ureda s golemim troškovima potrebno je skratiti rok na koji se pravobraniteljica bira. Razumijem i bilo da to bude primjerice pet godina umjesto osam. Time bi se tražio širi konsenzus i možemo pretpostaviti da bismo zahvaljujući tom širem konsenzusu odabrali ideološki neostrašćenu osobu koja će se baviti svojim poslom, a ne para politikom, ideološkim dociranjem i promicanjem agendi za koje nema legitimitet. U Saboru, javnosti se svojevremeno vodila rasprava i oko same zakonitosti izbora pravobraniteljice na odlasku. Dovodilo se u pitanje je li uopće imala zakonski propisanih 15 godina staža u struci? Nije se dovoljno bavila onim čime se morala baviti. Napose ćemo o tome govoriti kada, ako konačno dođe na red Izvješće za 2020. godinu koja je bila godina teških ograničenja i kršenja ljudskih prava u situaciji corona krize. Ali je zato dolazila u konflikte sa hrvatskim institucijama primjerice s policijo, pa je tako ravnatelj policije Nikola Milina prije nekoliko godina bio prisiljen uputiti pismo pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović u kojem stoji da je devetogodišnji Afganistanac o kojem je dostavila dokumentaciju bio u pratnji oca, te da citiram: „Policija nikada nije deportirala dijete bez pratnje, već je postupilo uvažavajući sve zakonske odredbe koje su u tom slučaju primjenjive.“ Nije to bio jedini put da je Pučka pravobraniteljica neosnovano blatila hrvatsku policiju i provodila politiku ohrabrivanja ilegalnih migracija i relativiziranja kaznenog djela nelegalnog i nasilnog prelaska državne granice. Imamo jedan slučaj, o tome mogu u pojedinačnoj raspravi gdje Pučka pravobraniteljica objavila neke stvari na svojoj mrežnoj stranici, pa je reagirao i DORH o tome, eventualno kasnije. Pučka pravobraniteljica prije nekoliko godina je javno blatila hrvatske policajce i prijetila kako će tužiti Hrvatsku Velikom bratu, kako ona kaže obavijestiti, citiram: „Međunarodne organizacije koje se bave monitoringom ljudskih prava u Hrvatskoj, uključujući Odbore i Pododbore, Vijeće Europe UN-a za prevenciju torture“ Zbog toga što joj je uskraćena mogućnost nenajavljenog i neposrednog uvida u policijsko djelovanje i podatke jer je smetaju dojave kako policija vrši nasilna odvraćanja, tj. u krajnjem slučaju obrane granice koristi palice. Pučka pravobraniteljica, Lora Vidović, čiju nasljednicu ćemo uskoro odabrati djelovala je i kao partikularni ideološki akter i jasno je zauzela stranu i prilikom održavanja referenduma o braku 2013. godine.

Ajde malo da vidimo što kaže Zakon o Pučkom pravobranitelju, u članku 2. definira ovako: Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koji je prihvatila Republika Hrvatska. Time se treba baviti i podnositi redovna izvješća Hrvatskom Saboru. Članak 16. u stavku 3. kaže: Pučki pravobranitelj podnosi Godišnje izvješće najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu Zašto onda, do koga je to što mi u Saboru još nismo raspravili Izvješće za 2018., ni 2019., ni 2020. nego ćemo to sada raditi na brzinu na njenom odlasku. Tako veliki holding za ljudska prava mora nekako opravdati svoje postojanje i poslovanje u ovim gabaritima. Uvjeriti one koji ih plaćaju, a to su građani Republike Hrvatske da postoji tržište, stvara se pogrešna slika da je u Hrvatskoj na djelu golemo kršenje ljudskih prava, ali to nije slučaj. Pravobraniteljica je u mnogočemu bila parapolitička figura i to je jedan od razloga, ponovit ću, zašto smatram da se u buduće bi trebalo izglasavati dvotrećinskom većinom u Saboru, a ne da stranka koja ima većinu po svojoj volji namjesti tu figuru koja onda 8 godina djeluje kao parapolitički akter. Podrobnije ćemo puno stvari kad na raspravu dođu zaturena Izvješća za prethodne tri godine, ali čisto za ilustraciju. U Izvješću iz 2018. godine Pravobraniteljica ističe i dalje nam pristižu pritužbe migranata i OCD-a, koje upućuju ne samo na otežani pristup međunarodnoj zaštiti već i na nasilje policije nad migrantima u iregularnom prelasku granice. Policija koristi silu prema onima koji ilegalno prelaze granicu. U preporukama u poglavlju u Izvješću iz 2018. kojeg sam pogledao, prava nacionalnih manjina Pravobraniteljica bi ograničavala suverenitet hrvatskim građanima, točnije pravo na referendum, pa preporučuju, preporuka 20, Ministarstvu uprave da izradi prijedlog Zakona o referendumu kojim će se od ove vrste odlučivanja izuzeti pitanja ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. Znači Pučka pravobraniteljica, ispada da Pučka pravobraniteljica znači ona koja puku brani pravo da sam kreira zakone u zemlji u kojoj živi. Puno je tu i drugih stvari i bit će kasnije prilike u pojedinačnoj raspravi i eventualno u replikama, Izvješće 2020. je posebno, rekao bih, sramotno. Recimo Pravobraniteljica se opsesivno bavi pozdravom „Za dom spremni“, na tragu onih koje je Vlado Gotovac svojevremeno nazvao egzorcistima ustaškog duha u Hrvatskoj, a vrlo općenito i površno govori o Corona diskriminaciji i teškim kršenjima ljudskih prava. Na kraju mogu samo izraziti nezadovoljstvo što se više ljudi, a u Hrvatskoj sigurno imamo puno vrsnih, iskusnih pravnika, senzibiliziranih za ljudska prava, nije javilo na natječaj. Imali smo dvije rekreativne umirovljeničke prijave i dvije koje su prošle Odbor i koje imamo sada pred sobom. To je premalo. Pitam se je li opće mnijenje takvo da je već unaprijed odlučeno tko će postati nova Pravobraniteljica pa se nema ni smisla kandidirati. Tko god bio izabran, nadam se da neće nastaviti praksu svoje prethodnice, nadam se da holding za ljudska prava barem više neće rasti, dodatno opterećivati proračun, a ako dobijemo većinu u Saboru, jednog dana, sigurno ćemo sva 4 ureda objediniti i smanjiti broj zaposlenih i trošak tog ureda, na razinu primjerenu opsegu posla kojeg obavlja. I za kraj, nadam se da nova Pravobraniteljica neće djelovati kao parapolitička figura, da neće paušalno blatiti Hrvatsku državu i njene institucije, da neće gurati partikularnu ideološku agendu i nepodnošljivo docirati kao njena prethodnica, već se baviti poslom koji je predviđen Zakonom o Pučkom pravobranitelju.

Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Prije nešto više od 8 godina, točnije u 2. mjesecu 2013. u Hrvatskom saboru raspravljalo se i glasalo o izboru Pučke pravobraniteljice. Situacija je po nekim karakteristikama bila slična današnjoj, odnosno u uži izbor ušle su dvije kandidatkinje, tada Lora Vidović i Ivana Goranić, te je skoro jednoglasno izabrana Lora Vidović. Nadam se da današnja rasprava u odnosu na onu iz 2013., da će biti ipak izvjesno drugačija, ne tako burna, dakle smirena i racionalna kako to zaslužuju ove dvije kvalitetne kandidatkinje a sigurno i šira javnost koja je zainteresirana za izbor pučkog pravobranitelja ili pravobraniteljice.

Dužnost opunomoćenika Sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH izuzetno je važna perspektiva za građane RH. Nerijetko je to jedna jedina državna institucija u kojoj se građani obraćaju s punim povjerenjem i budu saslušani, te koja nepristrano i kritički promatra svaki segment države i društva vodeći računa da se nitko ne osjeća manje vrijednim. Sve ovo što sam navela iskusila sam kao predstavnica srpske zajednice koja je sada, usuđujem se reći sa bivšom pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i članicama njezina tima imala više nego korektan odnos. Komunikacija je bila konstantna, dinamična i puna razumijevanja, te se uvijek nastojalo pronaći pravo rješenje zajedničkim snagama. Kako to nalažu odredbe pozitivnih propisa Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dostavio nam je imena dviju kandidatkinja gospođe Sandre Hančić i Tene Šimonović Einwalter od kojih će jedna od njih, dakle zamijeniti Loru. Ja sam imala prilike kao članica Odbora za ljudska prava pratiti iznošenje, odnosno predstavljanje naših kandidata i za mene je to bilo jedno korisno iskustvo prema nekima kako ne treba raditi, a u odnosu na neke koji su mi bili primjer kako se zapravo treba predstaviti sebe i svoj rad. Vjerujem da su obje kandidatkinje kvalitetne, njihovo dosadašnje radno i životno iskustvo pomoći će u radu na području zaštite ljudskih i manjinskih prava. Sandra Hančić, nekadašnja sutkinja općinskoga, a potom i županijskog suda u Bjelovaru, a posljednjih 8 godina s preseljenjem u Zagreb radi kao odvjetnica specijalizirana za kazneno pravo sa empatijom za ljudska prava u širokom spektru pogotovo osoba lišenih slobode i onih sa duševnim smetnjama. To je nešto što je meni kao slušateljici ostalo urezano o gospođi. Kako sam već rekla u svojem dosadašnjem radu imam pozitivna iskustva sa dosadašnjom pučkom pravobraniteljicom i njezinim timom u koji je kao najbliža saradnica svakako spadala i druga kandidatkinja zamjenica dosadašnje pučke pravobraniteljice gospođa Tena Šimunović Einwalter. Prije navedene dužnosti zamjenice ona je bila savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove, te koordinatorica za područje suzbijanja diskriminacije u Uredu pučkog pravobranitelja. Dakle, njezino iskustvo u Uredu pučke pravobraniteljice je dugogodišnje, te joj je radno okruženje više nego poznato. Kao stručnjakinja za borbu protiv diskriminacije imenovana je za predstavnicu RH u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti Vijeća Europe, a trenutno u drugom dvogodišnjem mandatu predsjeda izvršnim odborom europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti nakon što je 2019. Ponovno imenovana na tu dužnost. Moja prva asocijacija na gospođu Šimonović Einwalter tiče se i mojeg ranijeg angažmana jer se ona maksimalno posvetila rješavanju problema ostvarivanja prava na dvojezičnost u sredinama gdje za to postoje ispunjeni zakonski uvjeti kao i problemu nacionalne strukture i školskih odbora, te manjinskog obrazovanja. Također zbog njezinog dugogodišnjeg djelovanja u Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina primijetila sam da je odbor kojem i sama pripadam za ljudska prava dao prednost gospođi Teni.

Nepristrani i realni izvještaji koje je pučka pravobraniteljica podnosila Hrvatskom saboru jasno stavljaju do znanja da se pojedini dijelovi društva i dalje izlažu diskriminaciji, te će se i nova pučka pravobraniteljica morati žestoko uhvatiti u koštac sa diskriminacijom kako bismo jednog dana rekli da smo ravnopravnije i pravednije društvo. Bilo kako bilo pravobraniteljici, novoj pravobraniteljici želim puno uspjeha u radu. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Vesna Nađ. Izvolite.

Dakle, institucija pučkog pravobranitelja uvedena je u hrvatski pravni sustav već Ustavom RH 1990. godine što dovoljno govori o ustavno utvrđenoj ulozi pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskoga sabora, ulozi promicanja i zaštite ljudskih prava i sloboda. Ustava RH pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH. Svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela sa javnim ovlastima ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava. Pučki pravobranitelj je samostalan i neovisan u svom radu. Prema članku 2. Zakona o pučkom pravobranitelju pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH a prema stavku 2. istog članka zakona pučki pravobranitelj obavlja i druge poslove određene posebnim zakonima. Prema članku 10. zakona propisano je da pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od 10 godina uz mogućnost ponovnog izbora a najkasnije 6 mjeseci prije isteka mandata pučkog pravobranitelja, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti iz drugih razloga Hrvatski sabor objavio je javni poziv za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja. Stavkom 3. navedenog članka zakona propisano je da je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za pučkog pravobranitelja na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva, te ga upućuje Hrvatskom saboru. Prema članku 11.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 Sadašnja pravobraniteljica Lora Vidović stupila je na dužnost 1. ožujka 2013., znači na dužnost pučke pravobraniteljice nakon što ju je Hrvatski sabor izabrao za novu opunomoćenicu za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda na mandat od 8 godina. Pučka pravobraniteljica kao opunomoćenica Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u svojem Izvješću za 2019. godinu istakla je da je za podizanje i razinu poštivanja ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj, te ostvarivanja jednakosti građana potrebno ostvarivati cilj, cijeli niz društvenih promjena a što je dugogodišnji proces koji zahtijeva kvalitetnu suradnju svih dionika, te prioritiziranje ljudskih prava kod promišljanja javnih politika. Put je to prema stvaranju društva kojem će institucije svojim transparentnim i učinkovitim radom pridobiti visoki stupanj povjerenja građana u kojem nitko zbog svoje ranjivosti neće biti prepušten sam sebi osiguravanjem dostojanstvenog života, te kojim će javni diskurs biti konstruktivan, uključiv i lišen netrpeljivosti. Međutim, niti Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. niti 2019. pa niti 2020. iako je uvršteno, znači ova dva izvješća prva na dnevni red sjednice Hrvatskog sabora, dakle šeste sjednice Hrvatskog sabora još uvijek nisu uvrštene na raspravu na plenarnoj sjednici. Za očekivati je da Hrvatski sabor o godišnjem izvješću pučkog pravobranitelja odnosno pravobraniteljice raspravlja u što kraćem roku od dostave izvješća, odnosno u tekućoj godini u izvješću za prethodnu godinu kako bi se raspravljalo o aktualnim prijedlozima mjera za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zato je neshvatljiv ignorantski stav vladajućih prema raspravi o izvješćima pučke pravobraniteljice pogotovo u svjetlu ove krize izazvane pandemijom covida 19 i potresom u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji. Mi u klubu SDP-a smatramo da su između dva kandidata i dvije kandidatkinje za pučkog pravobranitelja, odnosno pravobraniteljice tijekom razgovora na zajedničkoj sjednici Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ipak se istakle samo dvije kandidatkinje svojim poznavanjem uloge pučkog pravobranitelja, odnosno pravobraniteljice u promicanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava, odnosno te … [[Govornik se ne razumije.]] dosadašnja zamjenica pučke pravobraniteljice diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispito i poslijediplomskim studijem na Oxfordu i Fakultetu političkih znanosti sa više od 16 godina staža u struci i odvjetnica Sanda Hančić, samostalna odvjetnica sa položenim pravosudnim ispitom, bivša sutkinja sa 24 godine staža u struci.

Iz njene biografije i osobito tijekom odgovora na pitanja članova oba odbora dobili smo potvrdu da ona poznaje ustavnu i zakonsku ulogu institucije pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskoga sabora o promicanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda i Središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije. Također je upoznata sa važnom ulogom pučke pravobraniteljice koja mora proaktivno i preventivno djelovati kao nacionalni mehanizam za zaštitu osoba lišenih slobode. Nova nadležnost pučke pravobraniteljice za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača iz srpnja 2019. godine nije joj nepoznata, nije joj poznata samo kao zakonska norma već i aktivnosti u provedbi zaštite prijavitelja nepravilnosti iz nadležnosti pučke pravobraniteljice. Nije zanemariva činjenica da gospođa Tena Šimonović Einwalter ima institucionalno pamćenje i poznaje organizacionu strukturu Ureda pučke pravobraniteljice, te može nastaviti na provedbi započetih projekata bez nekog praznog hoda radi poznavanja s njima. Danas je u ovoj pandemijskoj krizi, krizi izazvanoj potresom kada mnogi građani nemaju krova nad glavom ili su prisiljeni živjeti u neadekvatnim, ponekad i opasnim stambenim objektima od kojih se neki ne mogu smatrati niti stambenim objektima, kad su značajno ugrožena ljudska prava samo na zdravlje, rad socijalnu sigurnost važno je da izaberemo pučkog pravobranitelja, odnosno pravobraniteljicu koja će znati odlučno uhvatiti se u koštac s borbom protiv raznih vrsta diskriminacije, kršenja sloboda i prava koja će odlučno se zalagati za zaštitu najranjivijih kako bi se osigurala ustavna opredjeljenja RH kao socijalne države.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici, dakle iz nekog razloga u procesu izbora pučke pravobraniteljice javnost pa i mediji primijetili su kako na uvid nismo dobili pune životopise niti se nama saborskim zastupnicima održalo predstavljanje kandidata već su nam dostavljeni samo skraćeni životopisi iz kojih su izostali neki važni podaci. Nama ne preostaje ništa drugo nego sumnjati u transparentnost odnosno na rodbinsku ili političku umreženost određenih dionika. Iznimno je važno istaknuti kako znanstvenici, demografi, politolozi, ekonomisti u Hrvatskoj ali i šire svakodnevno upozoravaju da klijentelizam i korupcija utječu na usporavanje društva, da poticanje podobnosti i političke umreženosti, a ne izvrsnosti i kompetentnosti naposljetku demotivirajuće djeluje na visoko obrazovane mlade ljude koji zbog toga iseljavaju u demokratske države zapadnih demokracija gdje se cijene njihove kvalifikacije, a ne rodbinski ili politički odnosi. No ipak, naš premijer Andrej Plenković više puta je ustvrdio da mladi ne iseljavaju zbog korupcije i nepotizma. Zanimljivo je da je otac jedne od kandidatkinja za pučku pravobraniteljicu '90.-tih godina bio zamjenik ministra vanjskih poslova, a njegov ured vodio je upravo današnji premijer Andrej Plenković. Saznajemo i da je upravo dotični Šimonović odigrao glavnu ulogu u pronalasku i dovođenju Plenkovića u Ministarstvo vanjskih poslova. Životopis gospođe Šimonović jedne od kandidatkinja savršeno se uklapa u globalističku agendu i njihovo tumačenje ljudskih prava. Postavlja se pitanje kako to da je dobila podršku i HDZ-a i SDP-a pa i Možemo. Je li to zato što možda dijele isti svjetonazor? Surađivala je sa centrom za mirovne studije čiji su tadašnji prvaci danas okosnica lijevo-zelenog saborskog bloka. Ovdje se radi o ideologizaciji ljudskih prava odnosno ostvarivanja monopola na ova pitanja, ali i o nametanju jednog svjetonazora koji zapravo ne podnosi drugačija mišljenja. Obzirom da aktivnosti pučkog pravobranitelja uključuju aktivnosti na području zaštite ljudskih prava, zatim aktivnosti na području suzbijanja diskriminacije uz iznimno bitan nacionalni preventivni mehanizam, uz nužnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, dakle govorimo o čitavom spektru aktivnosti kojima je cilj zaštita temeljnih ustavnom zajamčenih prava naših građanki i građana. U svakodnevnom životu česte su situacije u kojima građani nisu skloni prijavljivati kršenje ljudskih prava i diskriminaciju zbog nepovjerenja u institucije, zatim prihvaćenosti kao uobičajenog obrasca ponašanja, straha od viktimizacije i drugoga stoga je potrebo kako navodi dosadašnja pučka pravobraniteljica u svom izvješću o radu za 2020. godinu osnažiti preventivni rad usmjeren na borbu protiv svih oblika nesnošljivosti te pojačati napore i aktivnosti usmjerene na zaštitu jednakosti posebice u kriznim okolnostima. Sadržaj i oblik takvih aktivnosti treba biti prilagođen potrebama, mogućnostima i socijalnim okolnostima pojedinih ranjivih skupina, a približavanju ove teme građanima pridonijelo bi educiranje o pojmu diskriminacije i dostupnim mehanizmima zaštite te jačanje medijske pismenosti. Na nacionalnoj razini promociji jednakosti kao temeljne vrijednosti svakako bi pridonijelo usvajanje nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za period od 2021. do 2027. te pratećih dokumenata, dakle akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023. te nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije koji je istekao podsjećam još 2019. Koliko je važna uloga instituta pučkog pravobranitelja može se rezimirati kroz pojedinačne preporuke poput jedne koju je dosadašnja pučka pravobraniteljica uputila čelnicima jedinica lokalne samouprave nakon pritužbi građana s njihova područja. Tako je pučka pravobraniteljica svojedobno zaključila nedostupnost pouzdane zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava na život i zdravlje zajamčene ustavom, ali i utjecati na iseljavanje stanovništva. Zato je potrebno kontinuirano raditi na obnovi i izgradnji javne vodoopskrbe mreže pri čemu ekonomska isplativost ne bi trebala biti ključni kriterij. Dakle, kada načelnici i gradonačelnici zakažu u svojim funkcijama dobro je ponukati ih na rad i kroz Ured pučkog pravobranitelja. Nedavno su neke države članice EU osnažile ili namjeravaju poduzeti mjere u svezi s prostorom djelovanja civilnih udruga i samog civilnog društva. U Hrvatskoj Vlada namjerava usvojiti nacionalni plan za poboljšanje sustava pravne, financijske i institucionalne potpore za aktivnosti organizacija civilnog društva. U kontekstu izbora nove osobe na čelu Ureda pučkog pravobranitelja bitno je iznijeti i činjenicu da Vlada RH nije nikada usvojila Nacionalnu strategiju za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period od 2017. do 2022. što je ključni dokument za planiranje i programiranje financiranja iz Europskog socijalnog fonda. Također se rijetko spominje neučinkovitost javnih institucija i tijela odgovornih za europske fondove u Hrvatskoj koje snose odgovornost za prekomjerno administrativno opterećenje hrvatskog civilnog društva što dovodi ne samo do njegove financijske nestabilnosti već obeshrabruje i njegovu ulogu kao čimbenika društvene kohezije i aktivnog građanstva. Dodatno, sužavanje prostora djelovanja civilnog društva u Hrvatskoj vrši se kroz financijske mehanizme, prvenstveno kroz neadekvatnu administraciju europskih fondova s primjerima nepovoljnog tumačenja de minimis potpora. Time se jača nepovjerenje i percepcija nedostatka otvorenosti institucija EU jer takva javna administracija predstavlja institucije na nacionalnom tlu. Sve navedeno trebale bi biti teme kojima se uz ranije navedeno mora pozabaviti i Ured pučkog pravobranitelja. Preporuke dosadašnje pučke pravobraniteljice dakle Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da kontinuirano informira građane o zabrani diskriminacije i mehanizama zaštite te da ubrza aktivnosti na usvajanju Nacionalnog plana zaštite i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2027. te pratećeg akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava kao i akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije od 2021. do 2023., zatim Vladi RH da potiče borbu svih oblika nesnošljivosti ulažući u obrazovanje, stručna savjetovanja i edukacije, javne kampanje i jačanja medijske pismenosti možemo samo jasno i nedvojbeno podržati. Obzirom da su dvije žene ušle u uži krug izbora nadajmo se kako će i novoizabrana pučka pravobraniteljica provoditi široki set mjera za smanjenje nejednakosti u društvu i unapređenje ljudskih prava. Nejednakosti koje su nažalost u našem društvu sveprisutne. Također se nadamo da bliski obiteljski odnosi određene kandidatkinje s premijerom neće utjecati na rad ureda. Najiskrenije se nadamo, jer nada ipak umire zadnja.

Izvolite.

Kolegice i kolege, saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je saboru na izbor dvije kandidatkinje Tenu Šimonović Einwalter trenutnu zamjenicu pučke pravobraniteljice i Sandru Hančić samostalnu odvjetnicu. Ono što smo i ovdje čuli i možda čuli i sa žaljenjem da raspravljamo da raspravljamo o izboru nove pučke ovaj puta pravobraniteljice da nažalost nismo prethodno raspravljali o izvješćima. U to žalosti na način jer smo vidjeli i vidjeli prema onome što je u izvješću za '18. i '19. Koji su nam ovdje predloženi i vjerojatno će doći na red, kolika je važnost upravo pučkog pravobranitelja i institucije branitelja ili pučke braniteljice na način da osim što se bavi zaštitom prijavitelja svih nepravilnosti, dakle bavi se promicanjem i zaštitom ljudskih prava daje i preporuke na koje kao što ste vidjeli ispred izvješća ima i što je Vlada poduzela tj. različita resorna ministarstva ne bi li unaprijedili prema upravo tim pritužbama bolju zaštitu ljudskih prava. Od dvije, ovdje smo mogli čuti i nažalost i neobične glasove s jedne strane o tome da je bivša pučka pravobraniteljica bila parapolitička figura iz, ponovo smo djelomično od drugog predstavlja tj. predstavljačice čuli da dakako se spominju i različiti politički odnosi, dakle ponovo da se je li možemo računati da se biraju na neka određena mjesta politički ili da ne kažem parapolitički. Ovdje zabrinjava u prvome primjeru da se zaboravilo, a vezalo se uz sigurnost Hrvatske i što se prigovarala bivšoj pučkoj pravobraniteljici bio je njen odnos vezan uz prava migranata i ilegalnih migranata, a kolega koji je ovdje govorio zaboravio je pa vas samo podsjećam da je npr. u '19.-toj Ured pučka pravobraniteljice postupao ukupno od, preko 5000 predmeta od čega ih se 75% odnosilo na pojedinačne pritužbe građana. Dakle, prema njihovim, povredama njihovih prava. Dakle, ovdje predstavljati rad pučke pravobraniteljice kao parapolitičke figure pa da ne bi možda to dobila i buduća je apsolutno neprimjereno ako znamo da 75% je vezano uz pojedinačne pritužbe i ako znamo da je najveći recimo porast u području obiteljskoga prava čak za 103% u toj godini, dakle ne radi se ovdje o ilegalnim migrantima, ne radi se o traženju prava istospolnih zajednica. Dakle, sve ono što se smatra poljem ljudskih prava i što je s pravom zagovarala bivša pučka pravobraniteljica mora ostati upravo u takvoj vrsti neovisne institucije. A onda i kolege bi trebale malo pažljivije gledati na koji način napadaju, pa tako i napadaju novu kandidatkinju kao što znate često nam se govori da nismo niti sami krivi tko su nam roditelji i kako drugačije su prilike naravno, kako netko napreduje u životu, ali recimo nitko o kandidatkinji Teni Šimonović Einwalter nije rekao, a sigurna sam da u Europi nitko ne mora znati njeno je li podrijetlo da je ona po drugi puta izabrana na, za čelnicu izvršnoga odbora mreže za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti Europske mreže za jednakost tzv. EQUINET. S druge strane također da ima i različito dugogodišnje iskustvo na nacionalnoj i međunacionalnoj razini upravo na promicanju zaštite i promicanju ljudskih prava posebice suzbijanju diskriminacije, da, ne samo da od 2013. je zamjenica već od 2008. i radi kao savjetnica u pučkome pravobraniteljstvu i da apsolutno ima iskustvu. Usudila bih se reći da bih voljela da na svakome našem mjestu, gdje god biramo i u neovisnim tijelima, ali i u ministarstvima da se možemo pohvaliti ljudima koji su i na nacionalnoj razini apsolutno stručnjaci za područje kojima se bave, a također su i istaknuti predstavnici Hrvatske kao što je i gospođa Šimonović Einwalter i predstavnica Hrvatske pri Vijeću Europe upravo vezano uz temu i rasizma, a ovdje smo mogli nešto i čuti o tome.

Vidim da se kolegici Šimonović ne znam zamjerilo da je bila i članicom Centra za mirovne studije. Dakle, kako bi netko ko mladi čovjek, a želi se baviti ljudskim pravima ne bi se trebao zalagati za mir ili se ne bi trebao zalagati za isto spolne zajednice ili za ženska ljudska prava. Klub lijevoga bloka će zasigurno podržati njenu kandidaturu.

Hvala predsjedavatelju, kolege zastupnice i zastupnici. Još jednom treba ponoviti da je pučki pravobranitelj opunomoćenik HS za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH. Pučki pravobranitelj prati usklađenost zakona i drugih propisa s odredbama ustava, ima čak pravo podnijeti i zahtjev za pokretanje ocjene suglasnosti zakona s ustavom.

Nekoliko puta ću se na to osvrnuti tijekom ovog govora. A što otprilike u tim izvješćima bivša, sad već bivša pučka pravobraniteljica govori? Govori da su najugroženija prava građana slabijeg imovnog stanja, govori da su najugroženije osobe starije od 65.g., upozorava na sve dublje socijalne nejednakosti, na nedostupnost javnih usluga, na probleme građana sa pravosuđem, na nemogućnost ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć. Sjetite se kada smo o tome raspravljali, pa smo utvrdili da otprilike 4 milijuna godišnje, kuna godišnje za tu svrhu izdvajamo, a ja vjerujem da samo Grad Zagreb godišnje potroši na odvjetničke usluge duplo više. U svojim izvješćima Lora Vidović je dala na stotine i stotine preporuka nadležnim tijelima čija bi provedba pridonijela podizanju kvalitete života građana i snažnijoj zaštiti zajamčenih ustavnih prava i sloboda. Ne samo da HS nije bio zainteresiran ovdje raspraviti i čuti koje je to preporuke pučka pravobraniteljica daje, nego nije poduzeo ništa da provjeri je li išta od tih preporuka uopće usvojeno i provedeno u praksi. Činjenica da nismo raspravili izvješće za 2018. i 2019.g., činjenica da nismo poduzeli gotovo ništa da ispravimo nepravde koje pučka pravobraniteljica u tim izvješćima opisuje predstavlja najveći porez RH prema vlastitim institucijama, a ujedno i sramotan odnos vladajućih, vas HDZ-ovaca, prema tijelima koja bi trebala štititi javni, a ne vaš HDZ-ov interes. O čemu se u tim izvješćima zapravo radi? Radi se o tome da aktualna vlast u kontinuitetu određenih godina uništava nacionalno tkivo, vidi se to padu životnog standarda građana koji iseljavaju, vidi se to kroz devastaciju prostora, vidi se to kroz slabe potkapacitirane institucije. O tome govori Lora Vidović u svojim izvješćima. Stoga sam bila poprilično zgrožena izlaganjem kolege Nine Raspudića. No možda se na njega ne bi zapravo niti osvrnula da se nije u svom govoru osvrnuo na Vladu Gotovca. E pa s obzirom da se većina hrvatskih građana još uvijek dobro sjeća tko i što je bio Vlado Gotovac, za što se zalagao i što je po svojim vrijednostima predstavljao, ja smatram da se Nino Raspudić na njega ne bi trebao pozivati i svoje političko i javno djelovanje ne bi smio poistovjećivati sa stavovima Vlade Gotovca i … [[Govornik se ne razumije]] ne bi složio niti s jednom jedinom njegovom danas ovdje izgovorenom riječi. A ono najgore što je izgovorio Nino Raspudić je to da je Lora Vidović u podnesenim izvješćima opisivala povrede koje bi opravdale eto privid kršenja ljudskih prava i sloboda u RH kojih zapravo nema. On je Loru Vidović optužio na neki način za blaćenje RH. A isti stav blaćenja RH čula sam i od Nikole Grmoje kada smo bili na jednoj zum međunarodnoj konferenciji na kojoj se govorilo o korupciji u RH. Dakle, stav nemojte naše probleme iznositi pred međunarodnom zajednicom. I to me gotovo podsjeća na stav onih ljudi koji smatraju da kada te netko u vlastitoj kući premlati da nije u redu o tome pričati pred susjedima jer eto to bi bila sramota. Ne dragi kolege zastupnici i zastupnice, sramota je kada se zločin skriva, a Lora Vidović u svojim izvješćima nije skrivala ništa. U svojim izvješćima koje Nino Raspudić naziva „brošuricama od 200-tinjak stranica“ nalazi se bolan opis stanja Hrvatske kakva je ona danas. Ujedno sadrži se i putokaz kako to stanje ispraviti, kako Hrvatsku učiniti zemljom koje se njezini građani neće sramiti? Smatram sramotnim da se Lora Vidović optužuje da je bila nekakav parapolitički akter, da je promicala partikularne ideološke interese. Pa upravo suprotno tome, ja smatram da je Nino Raspudić danas, a i inače počeo nametati neku svoju ideologiju s kojom se građanska progresivna Hrvatska ne slaže. Činjenica da je danas se više govorilo i kritiziralo nešto izvješća Lore Vidović koja se uopće nisu raspravila, za mene predstavlja isti kukavičluk iza kojeg se skriva aktualna vlast. I to nešto govori o tome, dopustite mi da dovršim. Izvolite. I to je najbolji argument zašto se Lora Vidović uopće nije niti javila na natječaj za slijedeći mandat. Zapravo jako malo se ljudi prijavilo i to je već postalo simptomatično. Prije svega imamo činjenicu da HDZ vrlo često kasni sa provedbom natječaja za ključna državna tijela. Vidimo da se na javne natječaje i javne pozive javlja sve manji i manji broj kandidata i to nešto govori o tome kako naši istaknuti ljudi koji bi mogli pridonijeti izgradnji bolje države i boljeg društva vide svoje šanse za vrijeme ove parlamentarne vlasti. Dakle to je zapravo ono što bi nas uistinu trebalo zabrinuti. Jer doista, očito da Lora Vidović nije bila parapolitička figura kao što to kaže Nino Raspudić, nego je intencija ove vlasti da ljude koji se postavljaju na ključne funkcije budu politički nevidljive figure. Ne želi se od novog pučkog pravobranitelja ili pravobraniteljice da nastavi ono što je započela Lora Vidović, da opisuje stvarnost onakvom kakvu ju vide naši građani. Dakle, u izvješću je opisana Hrvatska promatrana okom prosječnog hrvatskog građanina, a ne onakva stvarnost kako to želi da je građani vide promatrano očima Andreja Plenkovića i vladajuće većine. S obzirom da su samo 2 kandidata prošla ovako nekritično ocjenjivanje od strane nadležnog odbora, a da nemamo nikakvu ideju o tome što ste uopće od novog pučkog pravobranitelja odnosno pravobraniteljice očekuje osim da po mogućnosti bude što nevidljivija, ja prema predloženim kandidatkinjama za sada izražavam skepsu. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Damir Habijan. Izvolite.

Kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, evo dopustite da u ime Kluba HDZ-a iznesem stav u pogledu prijedloga kandidata za pučkog pravobranitelja. Bilo je od strane ovdje nekih saborskih zastupnika koji su govorili u ime svojih klubova zapravo riječi i tema koje nisu na dnevnom redu. Ovdje se zapravo od strane nekih zastupnica i zastupnika moglo čuti štošta o izvješćima koja dakle nisu na dnevnom redu. Moglo se čuti nekih netočnih podataka da izvješća nisu dostupna, ona jesu dostupna na mrežnim stranicama sabora za 2018., 2019., za 2020. isto tako se čulo da nema izvješća. Nema ga iz razloga što sam zakon propisuje dakle da se izvješće za prethodnu kalendarsku godinu podnosi u prvom tromjesečju dakle tekuće godine. Dakle, bira ga Hrvatski sabor na mandat od 8 godina uz mogućnost naravno ponovnog izbora. Cjelokupna procedura novog pučkog pravobranitelja obavljena je sukladno odredbama Zakona o pučkom pravobranitelju. Naime, kao što je poznato održana je zajednička sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na kojem su se predstavili kandidati za pučkog pravobranitelja, točnije njih 4 koji su ispunili sve zakonom propisane uvjete. I svi kandidati ja bi rekao imali su jednake uvjete upravo na toj zajedničkoj sjednici gdje su svi odreda mogli iznijeti svoj program te su potom odgovarali na pitanja dakle članica i članova tih dvaju odbora. A isto tako ko što je već rekao kolega Bošnjaković i svi ostale zastupnice i zastupnici imali su mogućnost da budu prisutni na toj zajedničkoj sjednici. Nakon što je pribavljeno prethodno mišljenje Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon tajnog glasovanja predložio je Hrvatskom saboru dva kandidata i to gospođu Sandru Hančić i gospođu Tenu Šimonović Einwalter. Naime, navedene kandidatkinje dobile su na predmetnom odboru uvjerljivo najveći broj glasova što je možda i razumljivo ako pogledamo i njihove životopise. Dakle, navedene kandidatkinje riječ je doista o osobama koje ispunjavaju sve uvjete koji su propisane samim zakonom, a isto tako imaju doista respektabilnu i pravnu, ali i poslovnu karijeru. Mislim da nitko ovdje od zastupnica i zastupnika ne može osporiti važnost instituta pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora upravo za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama. Prava i ovlasti pučkog pravobranitelja koja su propisana samim Zakonom o pučkom pravobranitelju su vrlo široka. Dakle, od sudjelovanja u radu Hrvatskog sabora na način da ukaže na potrebu donošenja izmjena zakona i drugih propisa odnosno da upozori na potrebu usklađivanja zakonskih i podzakonskih propisa s međunarodnim standardima i Ustavom RH. Štoviše pučki pravobranitelj i može samoj Vladi RH ukazati na potrebu donošenja zakona, podzakonskih propisa, strategija, programa i drugih akata iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda te osiguranja vladavine prava. Prema tome, razvidno je kako je dijapazon njegovih prava i ovlasti širok te je položaj pučkog pravobranitelja na način kako je ustrojen u pravnom poretku RH od izuzetne važnosti. Upravo zbog navedenog Klub zastupnika HDZ-a očekuje od buduće pučke pravobraniteljice da koristeći svoja prava i ovlasti koja proizlaze iz pozitivnih propisa RH u najvećoj mogućoj mjeri zastupa, promiče i štiti ljudska prava i slobode utvrđena ustavom, zakonima i međunarodnim aktima. Također valja spomenuti kako je čl. 260. Poslovnika HS određeno kako se provodi tajno glasovanje pri izboru odnosno imenovanje u slučaju kada je broj predloženih kandidata dakle veći od broja koji se bira odnosno imenuje i shodno toga Klub zastupnika HDZ-a obzirom da je tajno glasovanje, će naravno svoju odluku donijeti kada će to biti i na dnevnom redu. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Dakle, negdje pri kraju dana vidimo da baš nije neka velika zainteresiranost, ali apsolutno sam sigurna u nešto, a to je da bi bilo neusporedivo bolje da smo imali i raspravili izvješće o radu pučke pravobraniteljice jel pučku pravobraniteljicu zamijenit će pučka pravobraniteljica, ostale su u užem izboru dvije žene. Da smo imali izvješće za 2018., pa onda izvješće za 2019., a bogme je, mislim da je prošli tjedan u sabor došlo izvješće za 2020., mogla je bit napravljena objedinjena rasprava i mogli smo završiti tu priču i nije dobro da se dovedemo u situaciju da neko o nečijem radu govori slijedeći nasljednik odnosno nasljednica će biti u ovom slučaju. Tu se otvorilo i priča i uvijek se otvori priča da li objediniti sve urede ili ne. Mi moramo znat što hoćemo, što hoćemo da oni koji su pravobranitelji rade, da li hoćemo da rade svoj posao i pokažu stvarno stanje ili hoćemo da nam pokažu jednu iskrivljenu sliku? I dopustite mi, ja ću u pojedinačnoj raspravi svoje iskustvo. Dakle, bila sam u izvršnoj vlasti i … [[Govornik se ne razumije]] pučka pravobraniteljica bila je i tad pučka pravobraniteljica i napravila je izvješće. Ja sam bila uvjerena da mi baš dobro radimo posao, pročitala sam to izvješće i vidjela sam da to baš tako nije i tad sam napravila grešku koju vrlo često svi zajedno napravimo, nisam rekla ček malo to ljudi nas tako vide, pravobraniteljica naš posao tako vide nego je meni za to bila kriva ona. I naravno nakon tog izvješća koje je bilo odradili smo sastanak, došla je pučka pravobraniteljica sa svim ljudima i shvatila sam zapravo ulogu i značaj pučke pravobraniteljice je taj da pokaže ono kako građani doživljavaju rad izvršne vlasti da to napiše, da bez obzira kom se to sviđalo ili ne sviđalo da to pročita, da pročita mjere i da kad bude slijedeće izvješće za slijedeću godinu da ona jedna mjera, znate ono kako je crtica, pa nešto, bude manja. I to je uloga pučke pravobraniteljice, nije uloga da nam kaže da smo zgodni, uspješni, pametni, da odlično radimo svoj posao. Uloga je da kaže i to ako je tome tako. A uloga je da kaže građani su se za vaš rad potužili, ja ću bit vrlo, vrlo konkretna … [[Govornik se ne razumije]] da građevinske inspekcije ne radi svoj posao, da ne izlazi van, da nemate jasnu stambenu politiku, da su cijene stanova preskupe, da sa izgradnjom stanova ne štima, da vezano uz komunalno opremanje nemate jasnu komunalnu politiku, da su nam cijene usluga preskupe, dakle sve ono što je bila nadležnost i mjere u kojima su, je napravite to, to i to. Ono što je zadatak nekog kad to vidi, pogotovo kad ste u jednom mandatu od 4.g. da vam u drugom izvješću ipak nešto bude manje, uvijek će biti nezadovoljnih i uvijek će biti onih koji trebaju da, koji misle da trebaju bolje i dobro da je tako. Stoga, ja sam zaista sigurna da bi neusporedivo bolje bilo, mi smo zadnje izvješće imali o radu pučke pravobraniteljice za 2017., o tome smo raspravljali ako se ne varam 2018., bila je jedna vrlo zanimljiva rasprava u ovom saboru koja je trajala do kasnih večernjih sati i raspravili smo niz stvari. Dakle, nitko nije mogao sporit da ono što je tamo bilo napisano se ne temelji na određenim stvarima. Zamislite kakvo je izvješće za 2020. kad smo imali koronu odnosno covid koji imamo još uvijek, kad je bio potres, šta će se tu svašta kroz izvješće pučke pravobraniteljice vidjeti. I umjesto da imamo to u saboru, da imamo priliku o tome raspravljat, da svak, dakle da, da vidite kakvo je stanje, ne, mi smo u ta izvješća stavili u nekakve ovaj hodnike, luta hodnicima HS i dovest ćemo se u situaciju, ja bih voljela da ne kažem „jesam vam rekla“, a bojim se da će biti „jesam vam rekla“ da će ta izvješća formalno druga pučka pravobraniteljica doći ovdje i reć „čujte ja govorim o izvješćima, ali to je o radu neke druge moje, moje prethodnice“

Kada biste trebali izdvojiti 3 područja po kojima je prepoznatljiv u javnosti ili možda izvan javnosti rad prethodne pučke pravobraniteljice koja bi to područja bila? Ta replika bi imala ovaj puno više možda smisla da imamo izvješće o radu pučke pravobraniteljice, pa bi onda imalo prilike o tome govorit. Jedno od područja su sigurno socijalne politike i jedno od područja je o tome u koje veliko siromaštvo idemo. Druga tema je tema umirovljenika o kojima je ona vrlo rado i govorila, a treća tema bi bila zasigurno o nečemu o čemu vrlo se nerado govori o tome što je recimo pozdrav „Za dom spremni“ ili tako nešto učinilo u našem društvu. Vi morate činiti nekakve iskorake i morate činiti nekakve promjene i sve dok ne kažete i stavite neke stvari na mjesto neće biti. Ali ove teme o kojima je pučka pravobraniteljica govorila bila vrlo jasna u svojim stavovima. Kolegice Mrak Taritaš ja sam malo razmislio i mislim da bi trebali korigirati vaš stav o raspravama izvješća. Znači mi ćemo imati super situaciju teoretski da će zamjenica ako bude izabrana pučke pravobraniteljice Lore Vidović predstavljati u Sabor tri izvješća za 2018., '19.i '20.g. Lore Vidović i moći ćemo odmah ocijeniti hoće li biti kontinuitet ili diskontinuitet.

Kolega Bauk vi znate da je povijest učiteljica života, ne bi bila to prvi put neka izvješća koja u jednom sazivu Parlamenta nisu došla na dnevni red nego baš nisu stigla i baš nikad nije bilo prava prilika pa su ostala za neka druga vremena i za neke druge prilike.

Ja imam tu jednu privilegiju da jednu i drugu kandidatkinju jer su samo njih dvije, dakle govorimo o ženama, znam, dakle znam i gospođu koja je sad zamjenica, a znam i Bjelovarčanku pa onda imate nekakvu privilegiju da iz nekakvog drugog kuta možete vidjet jedno ili drugo, ali to nema s izborom veze.

Pa evo nastavno na pitanje kolegice Selak Raspudić koje je zapravo jako dobro jer upravo je ovo možda prva pučka pravobraniteljica koje možemo istaknuti tri područje što nismo mogli možda za prethodne i mislim da upravo zbog tih iskoraka nismo vidjeli nekoliko zadnjih izvješća, a upravo i zbog tih iskoraka koje je napravila i koji su joj onemogućili u velikom dijelu daljnji rad zbog zamjeranja vlasti, nemamo nju ponovno kao kandidatkinju ovdje. Ti iskoraci su ogromni upravo u području pitanja socijalnih prava građana u odnosu na financijske institucije, to je prva pravobraniteljica koja se počela baviti pitanjem ovrha, utjecaja na osnovna ljudska prava, pitanjem Agencija za naplatu potraživanja i to vam je jasno i stalno govorila i tražila da ovaj Dom ovdje to pitanje regulira.

Molim vas ovako, nemojmo premašivati vrijeme, uvijek to radite kontinuirano. To je jednostavno nepristojno vis a vis ostalih zastupnika, vi njima oduzimate vrijeme.

Dakle, ja sam bila saborska zastupnica 2018.kad je bilo izvješće za 2017., pučka pravobraniteljica je došla tu, mogli ste pitati, komentirati, dakle i tad su bili komentari i tad su bili neki koji su mislili ovo ili ono, došla je sa svojim zamjenicima ja mislim u jednom pristojnom sastavu, činjenica je da je to bilo u onim kasnim noćnim satima oni od 9 pa nadalje, ali mogli ste pitat, mogli ste raspravljat, ona je apsolutno branila svoje stavove. Ja mislim odnosno ne da mislim nego sam sigurna da interes svih nas treba biti da netko ko radi svoj posao u bilo kojem času je spreman doći tu, braniti svoje stavove i reći koji su razlozi za to. Često puta što piše nam se ne sviđa, ja sam zato i vodila svoju pojedinačnu raspravu i govorila sam kako je moj prvi kontakt bio, bila sam ljuta ko zmaj kad sam vidjela što piše jer sam bila uvjerena da radimo super posao, a sad onda tamo nešto piše. Vrlo brzo sam shvatila da to što je pisala bila

Moremo govoriti o jednakosti prava, prava na zdravstvenu uslugu. Imaju li isto u RH svi pravo na zdravstvene usluge, nisam čuo da je se oglasilo.

A neću govoriti o ruralnim područjima, rubnim područjima gdje nemamo zdravstvene usluge. Jednakost u obrazovanju, to bih volio slušati od pučke pravobraniteljice i one prethodne i ove sada jer djeca nemaju jednaka prava, nemaju mogućnost njihovi roditelji, nemaju mogućnost istu.

To bi bolje znao kolega Zulim naš kolega saborski zastupnik, žao mi je što nije ovdje, on bi to mogao potvrditi. Očekivao sam od pravobraniteljice da govori o jednakosti, evo ga mogu reći o ovršenima. Koji je to glas bio ovršenima, o korupciji, o klijentelizmu nisam čuo glas, to bi i od sljedeće htio čuti glas, ali sam čuo glas, stav o HOS-u, o tome sam čuo snažan glas o HOS-u. Ideološke obojenosti, to sam strašno puno čuo, vjerujte mi da u dvije trećine Hrvatske ljudi teško žive, nemaju isti status kao u drugim razvijenim dijelovima RH i to je to, to je to osnovno, demografski pad, zbog čega ljudi iseljavaju. Znači nepravde na svakom koraku i pučka pravobraniteljica je ona čiji se glas mora čuti, a ne samo ono to je citirano iz „Prosjaka i sinova“ da ima koliko je kolega RAspudić rekao 55, šest šćapa to je dobra kompanija, kompany, dobro je rekao kolega Raspudić. Zato još jednom previše je problema u našem društvu, imamo previše monopolista, imamo kršenja osnovnih ljudskih prava, ali snažan glas se čuo. I zaista svi ljudi koji su u teškoj situaciji trebamo im pomoći, ali i Hrvatska država sa svojim granicama i nema više od Merkelice otvorene su granice nego su granice zatvorene, a hrvatska policija je na braniku, na braniku je hrvatska policija i hrvatski građani koji doživljavaju velike štete. Evo primjera u Vrgorcu, čovjeku je ukradeno auto, razbijeno vozilo poljoprivredniku, ima mladi čovjek svoju obitelj uz samu granicu.

Trebali ste čuti glas pučke pravobraniteljice u europskom gori ti par europarlamentaraca koji nam sole pamet koji su zatvorili svoje granice, zatvorili svoju Italiju, zatvorili svoju Sloveniju, zatvorili Mađarsku, zatvorili cijelu Europu i jedino u Hrvatsku dođu solit nam pamet, nama dođu solit pamet. Šta ne otvore granice kad su tako pametni, a ne meću žice, gdje je tu snaga europarlamentaraca koji žele od nas napraviti banana državu, humanitarnu, socijalnu osjetljivost prema tim ljudima koji se nalaze u tim situacijama u ovoj migrantskoj krizi treba biti apsolutna i maksimalna? Ali Hrvatska je država zaboravljena od onih koji dolaze na granicu ispred Europskog parlamenta tu da glumataju, a u svojim državama meću, stavljaju žicu i vojsku.

Po čemu vi poznajete rad bivše pučke pravobraniteljice?

Ja je prepoznajem da je komentirala jedino HOS, časnu postrojbu hrvatskih snaga koja se je borila od Vukovara do Dubrovnika na najčasniji način i utemeljila zajedno sa hrvatskom vojskom, policijom Hrvatsku državu.

Poštovani kolega Bulj.

Dakle, kad govorimo o tom holdingu za ljudska prava koji se mastodontski širi, kako vi recimo sebi objašnjavate činjenicu da je taj Ured pravobraniteljice 2008.imao proračun od 7 milijuna kuna, a 2020.je to naraslo nešto manje od 13 milijuna kuna, je li se uduplalo kršenje ljudskih prava u Hrvatskoj u odnosu na 2008.pa je duplo više posla ili kako to sebi objašnjavate? A očito učinci su vrlo mali, glas nije bio snažan, učinci su nikakvi jel zasigurno nije se smanjilo kršenje ljudskih prava, nije se jednakost postigla, nije se korupcija, nisu zaštićeni ovršeni, nije ništa, apsolutno ništa, ali vidim da je se budžet povećao. Volio bih da je obrnuto i volio bi bar da je proporcionalno nego je u porastu ovo drugo kršenje ljudskih prava, po pitanju jednakosti, po pitanju svega kršenje, korupcija, nepotizam, zapošljavanja, stranačke iskaznice mislim mogao bi pričat dva dana. Evo jednakost po pitanju zdravstvenih usluga, jednakost po pitanju svakog obrazovanja, jednakost po pitanju u RH po drugim …, pa evo prijevoza učenika do škole jednakost.

Kolega Bulj, ja dosta pozorno pratim vaš zastupnički rad otkad ste ušli u sabor mada je to zbog kvantitete ponekad dosta izazovno i uočio sam u vašim raspravama da o suverenizmu govorite s pozitivne strane. Vi ste upravo za govornicom optužili nekoliko europarlamentaraca za suverenizam jer da su zatvorili granice, da nisu dovoljno, da misle na sebe, da nisu dovoljno solidarni prema nama, pa evo ovoga, ko se, kako ide ona stara narodna poslovica „ko se suverenizma laća može mu doć suverenizam na vrata“ Prema tome, malo opreznije, ja se slažem inače s ovim što ste rekli, trebala je Europa biti dosta bolje organizirana što se tiče i migranata i pandemije i tu se vide određene slabosti EU koje treba popravljati, ali s druge strane i kad se radi na nečemu u Hrvatskoj moramo se onda jednakim kriterijima ponašati da onda i mi ne radimo te greške koje drugima, a upravo ste ih vi tu iskritizirali. Ja bi jednostavno rekao neka svi ti europarlamentarci otvore granice, neka otvore granice u svojim državama, talijanski europarlamentarci koji prozivaju, ne, nego zatvorena granica, nije više otvorena granica, nema više poziva, ali Hrvatska je kao kriva za sve, Hrvatska je kriva za sve. Pa mi imamo zakonsku obavezu, hrvatska policija štiti ulazak od ilegalnih migranata, to je sasvim jasno. Jedino šta smo bili dobri šta smo zatvorili granicu ljudima iz Livna, iz ne znam, iz Hercegovine, tu smo uredno njima zatvorili granične prijelaze da ne mogu prelazit ni do škole, ni na radna mjesta, a dok ilegalni migranti su prolazili gdje su god željeli i velike štete ostavili iza sebe ljudima. zastupnice Marije Selak Raspudić, izvolite.

Kolegice i kolege, ja sam malo zbunjena. Ja nisam sigurna da ova institucija doista postoji. A sigurna sam da za ovo tijelo ona ne postoji. Kako mi možemo razgovarati o imenovanju nove pučke pravobraniteljice kad se trenutno nalazimo u 2017.g. i sadašnjoj pučkoj pravobraniteljici još uvijek nije istekao mandat? Kako štoviše tu temu može potezati upravo vladajuća većina koja će pretpostavljamo i dignuti ruke za nekoga kada ne poznaje rad te institucije? Kolegice i kolege, ja nisam sigurna da mi imamo predmet rasprave. Mi razgovaramo o metafizičkim utvarama. Institucija pučke pravobraniteljice za nas ne postoji. Navodno je viđena jedna osoba plave kose u nekim medijima koja raspravlja o nekim temama i neki građani je poznaju kao pučku pravobraniteljicu, no ovdje se za njezino djelovanje nije čulo. Smisao rasprava u ovom saboru može postaviti se kao pitanje ako ikada uopće odredimo ono temeljno, a to je red, ne prioriteta, nego red zdravog razuma i logike po kojem ove rasprave trebaju dolaziti na dnevni red. Dakle, on je vrlo prozaičan i jasan svakome. Prvo izvješća, a onda imenovanja jer naš razgovor ovdje ponuđenim kandidatkinjama i naše izglasavanje povjerenja barem jednoj od ovih kandidatkinja uvelike ovisi o valorizaciji njezinog prethodnog rada jer je ona bila unutar ureda trenutne pučke pravobraniteljice. Mi smo unutar institucije koja instituciju pučkog pravobranitelja ne poznaje, a istodobno ta ista vladajuća većina predlaže da izaberemo novu nepostojeću osobu. Time ova rasprava zadobiva začudne znanstveno fantastične smjerove. Kada govorimo o instituciji za koju su građani čuli postavlja se pitanje i zato sam radila ovu malu anketu, po čemu poznaju instituciju pučke pravobraniteljice? I doista u većini odgovora čut ćete nešto što se odnosi na teme koje su povezane sa svjetonazorima i koje se interpretiraju kao ideološke. Što treba biti red prioriteta rada pučke pravobraniteljice? Odgovor na to je jednostavan, a nije moj. Odgovor na to daje broj prijava građana po određenim područjima koji ustanovljava red njihovih prioriteta. Najviše pritužbi je u području zdravstva, radnih i službeničkih odnosa, govorim redom kojim idu, diskriminacije pravosuđa, nakon toga komunalne djelatnosti koje su zahvaljujući porastu od 49% po prvi put među 5 najzastupljenijih. Dakle, jasno vam je što bi trebao biti temeljni posao pučke pravobraniteljice, a jasno vam je ono po čemu narod poznaje rad pučke pravobraniteljice. Možemo dovesti u pitanje i medijsko djelovanje i senzacionalističke navade novinara itd., no ipak nešto tu ima i od osobnog interesa pučke pravobraniteljice. Mnogo je toga o čemu bismo trebali razgovarati prije nego što ponovo damo povjerenje ovoj nepostojećoj instituciji. Ona se dosta bavi govorom mržnje, najavljuje i podupire nove protokole ne dovodeći uopće u pitanje kakvi su ti protokoli, a to bi trebao biti njezin temeljni zadatak jer novi protokoli ne rješavaju problem govora mržnje koji je inače u Hrvatskoj minoran već narušavaju temeljna ljudska prava jer uvode nekakve čudne sintagme poput izostanka drugog očitog motiva gdje će svatko u budućnosti moći biti proglašen podupirateljem govora mržnje. To bi trebala primjetiti pučka pravobraniteljica koja štiti naša prava, a ne nekritički promicati nove protokole. Zašto samo u velikim gradovima? Pa znamo gdje je puk najnezaštićeniji u malim sredinama, tamo nam trebaju uredi, tamo nam treba fokus. Kolika to institucija treba biti? Je li njezino povećanje znak njezinog nekvalitetnog rada ili treba biti još veća? I koliko uopće može trajati rješavanje jednog problema kada znamo da su brojni predmetni zbog kompleksnosti prerađuju iz godine u godinu? Kolegice RAspudić ja vas doista najsnažnije podržavam u tome što ste rekli da prvo trebamo raspraviti izvješća, a onda imenovanja. A o svemu drugom što ste izgovorili moram priznati da ste me duboko zbunili. Dakle, da ja sada ne ulazim u vaš odnos sa kolegom Raspudićem privatni nego kao kolegom zastupnikom iz istog saborskog kluba. Vi s jedne strane govorite o nepostojećoj figuri, o osobi plave kose, a kolega Raspudić je Loru Vidović nazvao parapolitičkom figurom koja promiče agende za koje nema uporište. Vi kažete da nam trebaju uredi u malim ruralnim sredinama, a kolega Raspudić je pričao o tome da je pučki pravobranitelj kao holding koji ima previše zaposlenih i previše troši. Pa dajte se barem unutar kluba dogovorite i raspravite koje teme i koje teze vi zapravo zastupate.

Razumijem da vam je nejasno jel ste vi glasnogovornica građanske progresivne Hrvatske koju je prepoznalo čak 1% tih istih građanskih progresivnih Hrvata. No to nije neobično jer vama u fokusu nisu živi nego kao što ste pokazali u svojoj raspravi, vi ste prije svega glasnogovornica mrtvih.

U ovoj raspravi ovdje o radu pravobraniteljice smo mogli čuti iz perspektive centra ili centra prema desno da je ideološko ostrašćena, da se bavila parapolitikom i slično, dok s druge strane s krajnje lijevog spektra smo čuli da nije politizirana, da je neutralna, da je taman. Pa budi li to vama malo sumnju da je na krajnjem lijevom spektru im je taman po tim stvarima, a na centru već imamo optužbe da ideologizaciju i za parapolitičko djelovanje? Mene to malo podsjeća na priču o Juventusu u Talijanskoj ligi i protežiranju Juventusa od strane sudaca.

Imate li dojam da tu nešto ne štima, ako vidimo s kojeg dijela spektra dolaze hvalospjevi, a s Kolega Raspudić meni se čini da je nekima neobično da uopće postoji mogućnost rasprave i to iz različitih perspektiva o radu pučke pravobraniteljice, štoviše čini mi se da neki ne mogu ni razumjeti kada ta rasprava dolazi iz redova oporbe odnosno manjine da ona nikako ne može biti politički pritisak i da je prvorazredno političko pravo onih koji te osobe zastupaju da izražavaju svoje stavove i dovode u rad pitanje svih institucija jer to je institucija koja predstavlja ovaj Sabor, to nije institucija odvojena od ovog Sabora, neovisna o ovom Saboru. To je institucija koja utjelovljuje ovaj Sabor. I da, očito je da je pučka pravobraniteljica kao i svaka osoba, osoba određenih svjetonazorskih stavova, samo je pravo pitanje smijemo li o njima otvoreno razgovarati, smijemo li ih prepoznavati i do koje mjere ih ona spremna staviti sa strane? Kolegice, pučka pravobraniteljica je ona koja bi trebala braniti puk to se izvlači iz toga, međutim kad pogledamo ljudska prava, slobode, kršenje tih prava, kada govorimo određena prava na obrazovanje što sam rekao u raspravi u RH na zdravstvene usluge, stvarno u ruralnim područjima nitko se ne zauzima za to. Pučka pravobraniteljica nije digla glas za te ljude u ugroženim područjima koji iseljavaju, ja nisam čuo taj glas. Bavila se je isključivo i samo ja sam zapamtio po HOS-u, Hrvatskim obrambenim snagama, najviše u tome dijelu je ja pamtim kao saborski zastupnik, a vjerojatno i cijeli hrvatski narod.

To je pitanje reda prioriteta, a red prioriteta ne izmišljam ja nego on ide po redu pritužbi građana. Mi vidimo što građane najviše muči, pa evo ako gledamo izvješće za 2020.g. najviše ih muči zdravstvo, a zatim radni i službenički odnosi, dakle muči ih goli život, obična egzistencija. Virtuoznost je pučkog pravobranitelja i zato to ne može biti svatko da tu temu nametne medijima, a ne čak ako bismo u pozitivnoj interpretaciji bili blagonakloni pa tvrdili da je to isključivo rezultat medijskog senzacionalizma što je mi prepoznajemo po drugim temama, da podlegne medijskom pritisku i bavi se isključivo tim temama. Ona je mogla, ona je morala i ona je trebala postati prvenstveno prepoznatljiva po onome što najviše muči hrvatske građane, a ne po onome što nju osobno najviše zanima.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Nadovezat ću se na ono gdje sam stao u govoru u ime kluba, gdje sam počeo s tezom kako je pravobraniteljstvo najbrže rastuća industrija u Hrvatskoj i potkrijepio s time da je od 2008. do danas gotovo udvostručen proračun tog ureda, tog holdinga za ljudska prava i da to raste zadnjih godina ritmom od pola milijuna kuna godišnje. Nije mi jasno zašto. I da je broj uposlenika 53, e sad ako 53 ljudi, ako dva pravnika rade godinu dana i proizvedu ovih 200 stranica, ja bih rekao dobar posao. Ali da jedna lipa kompanija od 53 čovjeka, 53 ščapa proizvede to a raspravljat ćemo o izvješćima pa ćemo ići i u detalje, onda je to opravdano nazvati brošuricom, kada vidimo koliko su građani Hrvatske i koliko je iz proračuna investirano u takav rezultat. Pučka pravobraniteljica je iznosila u javnosti, kasnije se pokazalo izmišljene slučajeve, poput ovog devetogodišnjega Afganistanca koji je tobože bio bez pratnje roditelja, odbijen i vraćen. Nije to prvi put, neki su dobivali godišnje novinarske nagrade koji su pisali o tom ocu koji je odvojen od djevojčice itd., poslije se pokazalo da je lik višestruki prevarant, da djevojčica nikada nije ni krenula na put. Pučka pravobraniteljica je imala i težih gafova, evo jedan primjer. Pučka pravobraniteljica je objavila na svojoj mrežnoj stranici tekst pod naslovom „Institucije bez reakcije na anonimnu pritužbu policijskog službenika o nezakonitim postupanjima“ uz koje je kao prilog objavljena anonimna pritužba s navodima o nezakonitim postupanjima policijskih službenika temeljem zapovijedi nadređenih. Na to što je napravila je, morao se oglasiti DORH, DORH koji je rekao kako smatra da javna objava anonimne pritužbe kojom je pučka pravobraniteljica citiram „objektivno ugrozila tajnost a time i učinkovitost izvida“, u suprotnosti s onim što u svojoj objavi navodi da treba posebno zaštititi. A to je posebno osjetljiv položaj pri tužitelja kao i svih drugih mogućih budućih pružatelja podataka. I citiram DORH, „Posebno je zabrinjavajuće što je do ugrožavanja tajnosti izvida i učinkovitosti postupanja tijela kaznenog progona kao i ugrožavanja potrebne razine zaštite podnositelja prijave, došlo ignoriranjem relevantnih zakonskih odredbi upravo od strane pučke pravobraniteljice.“ Pučka pravobraniteljica diskriminira različite skupine hrvatskih građana. Pa tako u ovom izvješću koje će tek doći a ne znam zašto ga ovoliko čekamo, iz 2018. g., u preporuci br. 30 preporučuje: „Ministarstvo unutarnjih poslova da razvije metode prikupljanja podataka o etnicitetu i nacionalnom podrijetlu osoba koje zaustavljaju policijski službenici radi utvrđivanja potencijalnog diskriminatornog etničkog profiliranja i utvrđivanja učinkovitosti tih praksi.“ Gdje je tu problem? Dakle, utvrđivala bi koliko je postotak pripadnika manjina, a koliki većinskog naroda među oštećenicima u policijskom postupanju. Ali ne bi to utvrđivala među počiniteljima kaznenih djela, primjerice u Međimurju, što i ja smatram da bi bilo loše, prebrojavati ljude, razvrstavati na takav način. Da nije riječ samo o tome da učinimo sve kako bi svi građani RH bez obzira bili Hrvati ili pripadnici nacionalnih manjina bili ravnopravni u svemu, već da je riječ o tome da neki trebaju biti posebno povlašteni, vidi se iz preporuke br. 52 gdje pravobraniteljica preporučuje MUP-u da se za pripadnike manjinskih naroda navedene u izvorišnim osnovama Ustava koji imaju čvrstu vezu sa RH, predvidi beneficiran način stjecanja državljanstva. Izvješće povremeno se spušta na razinu ridikuloznih tlapnji, primjerice iz 2019. str. 33 kad govori o prosvjedu građana u Međimurju, navodi kako je taj prosvjed inače kao mirni, sadržava istupe pojedinaca kojima se prizivala mržnja prema Romima. Neki prosvjednici su isticali neprimjerene transparente sa fašističkim obilježjima ili su nosili proustaške crne košulje. Pitat ću je kad dođe da pojasni o kakvim je košuljama bilo riječi.

Evo, to je razina tih izvješća i onda ne govori se o ideologizaciji. Imamo i na vaše izlaganje više replika. Kolega Raspudić, na početku novog zasjedanja Sabora, pala mi je napamet blasfemična ideja da se usudim kritički pročitati izvješće pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. To je dobar dio saborskih zastupnika i neke konkretno u raspravi, bacilo na koljena i proglasili su prvorazrednim političkim pritiskom činjenice da netko iz redova kluba od 8 zastupnika i oporbene manjine se usuđuje propitivati osobu koja je aklamacijom izabrana i koja je kao takva rukopoložena od vladajuće većine. Kako vi objašnjavate činjenicu da vi trenutno jedino otvoreno kritički govorite o instituciji pučke pravobraniteljice i još više razinu demokracije onih koji s vama raspravljaju u Saboru a koji smatraju da na to nemate pravo? Pa ja sam navikao da mi se stalno govori o čemu smijem govoriti, o čemu ne smijem govoriti pa i sama pravobraniteljica to radi čak u svoj izvješću, pa možda najbolje da to primijenim onim što piše na stranici, molim kolegu Bauka da me ne ometa, na stranici 41. izvješća iz 2018. kaže pravobraniteljica ovako: „Migranti su još jedna skupina prema kojoj u RH rastu diskriminatorni stavovi i predrasude te se javno mnijenje od humanitarno pomagačkog tijekom izbjegličke krize 2015. pomaklo u smjeru zazora i ksenofobije zbog čega se izbjeglice danas naziva gotovo isključivo ilegalnim migrantima prema kojima se javno izražava uglavnom strah i zabrinutost“ Kako drugačije nazvati onog ko je ilegalno prešao granicu i dolazi iz zemlje u kojoj nema rata nego „ilegalnim migrantom“ Jel to nama pravobraniteljica za ljudska prava oduzima pravo govora i nazivanja stvari njihovim pravim imenom mimo ideoloških naputaka? Kolega Raspudić, vi ste i u ovom govoru ponovno oblatili instituciju pučkog pravobranitelja, a ujedno ste dali i vrlo skandalozne upute o tome što zapravo vi očekujete da bi nova pučka pravobraniteljica trebala ili ne bi trebala ili po vama ne bi uopće smjela raditi, što pokazuje da vi zadatak i ulogu pučkog pravobranitelja po ustavu uopće ne razumijete. Dakle, to je institucija kojoj se građani obraćaju kada smatraju da druga nadležna državna tijela prema njima ne postupaju na odgovarajuć ustavan i zakonit način, pa tako i ova vaša teza o tome da je pučka pravobraniteljica diskriminirala hrvatske građane, očito ne razumijete i ne možete shvatiti da se možda njezina preporuka odnosila na Rome koje je doista na određenim područjima možda policija krivo tretira.

Poštovana kolegice Orešković, čisto retorički, umjesto izraza poput „blatiti“ i „skandalozno“ volio bih da ste naveli neke argumente. Zadnji primjer koji ste naveli ako će se prebrojavati po etničkoj pripadnosti ljude koji su bili i čija su prava prekršena u policijskom postupanju, koja logika brani da se pogleda na tom istom području kakva je etnička struktura počinitelja kaznenih djela, što bi neki htjeli? Ja ne mislim da je to dobro ni jedno ni drugo, mislim da prema svakom građaninu treba postupati jednako, a ne vršiti tu, tu vrstu diskriminacije. Dakle, volio bih čuti argumente, to da ona postupa samo prema pritužbama građana, pa koji je to građanin dao pritužbu da ona kaže da se ne smije ilegalne migrante nazivati ilegalnim migrantima? Ja ne govorim napamet, govorim na temelju podataka Semihe Borovac, ministrice za izbjeglice i raseljena lica BiH koja je još davno govorila o strukturi migranata koji se nalaze na Bihaćkom području, da golema većina njih nema veze sa Sirijom i ratnim područjima nego su mlađi muškarci koji dolaze iz zemalja u kojima nema rata, koji su ilegalno prešli granicu.

Dakle, kvalifikacije poput „oblatili“, poput „skandalozne“ i patroniziranje poput „ne razumijete“ nisu dio saborske rasprave jer ne posežu ni za kakvim argumentima, ali doista činjenica je da nešto govore o intelektualnom dosegu i kapacitetu onih koji se njima služe i to ne prvi puta. Dobro, dakle to nije povreda Poslovnika jer kad bi ja to proglasio za povredu Poslovnika onda i ovo što ste vi rekli bi morala bit povreda Poslovnika. Prema tome, moram vam dat opomenu, a na sve plediram da držimo razinu rasprave na određenoj razini kakva dolikuje ovom časnom domu. Poštovani kolega, iz vaše rasprave zaključila sam da je i u radu dosadašnje pučke pravobraniteljice u stvari više puta bilo zastupljeno očitovanje onim pitanjima koja su u fokus došla upravo kroz medije, a ne ono što je, što su to bili stvari problemi samih naših sugrađana.

Mi smo danas čuli tu jednu pritužbu kao da 75% je po zahtjevima građana pojedinačnih slučajeva radi taj ured. Pa naravno da radi, pa 53-oje ljudi je tamo, naravno da će oni određivati neke stvari radi kojih i postoje. Moje mišljenje je da bih ih 13 to moglo sasvim dobro obavljati, a ne 53-oje. Međutim, istakao sam i to je moje pravo kao jedan očit problem u djelovanju pučke pravobraniteljice da ona tu djeluje kao partikularni ideološki, rekao bih, akter na javnoj i političkoj sceni, dakle da se vrlo često istupa i para politički. Posredan dokaz je ovo što smo mi danas čuli i u saboru da sa Centra već dolaze kritike za politiziranja, da na krajnjoj ljevici kažu da je taman i neutralna itd., to mi je dovoljan dokaz.

Npr. evo kolega Bauk ima crnu masku, sad mogu ja komentirat kao šta je ona da je ustaška, proustaška, doustaška, mislim crna boja je crna.

Pa mislim do čega je dovedeno, pa jel to apsurtistan kod tolko nepotizma, korupcije, klijentalizma, tolko problema u društvu imamo, neravnomjeran razvoj, nisu isti jednaka prava ljudi na cijelom području RH, ono se je bavilo crna boja jel ustaška, proustaška, doustaška, crna boja je crna boja na Arsenu Bauku il na meni je crna boja, crna maska, na nekome je plava, zelena.

Pripremajući se za današnju raspravu pitao sam i sam sebe da li nasjedam na te stvari. Ali mi ćemo imati nadam se uskoro priliku da raspravimo izvješće za te 3.g., 2018., '19. i '20. gdje ćemo imati vremena na miru razgovarati u svim drugim segmentima kojima bi se pučki pravobranitelj eminentno i njegov ured, trebao baviti, sve to će doć na red ali mislim da je ovu vrstu parapolitičkog djelovanja važno raščistiti upravo zato da bi se omogućilo budućoj pravobraniteljici da se bavi svojim poslom. Bolje i da ima punu potporu i politike i javnosti u tome što radi i smatram da tu se svi slažemo.

Ovo je ustvari trebala biti jedna rasprava u kojoj bi utvrdili da se ispoštovala procedura i da ćemo na slijedećem tajnom glasanju, glasati između dvije kandidatkinje za pravobraniteljicu od kojih je jedna zamjenica sadašnje pravobraniteljice i predstavljala bi nekakav kontinuitet a druga je kandidatkinja koja se također javila na javni poziv i njen izbor bi predstavljalo malo možda odmak od dosadašnjeg načina kako je to radila pučka pravobraniteljica jer ona je predložila gđu. Šimonović kao zamjenicu. Što se tiče procedure, ona je definirana Ustavom RH gdje kaže da će se izbor pravobraniteljice urediti zakonom. To ne piše za predsjednika Vrhovnog suda pa ću malo to tu iskomentirati i sukladno tom zakonu smo proveli sve ovo što smo proveli. Jedna od ovlasti pučke pravobraniteljice je da podnosi zahtjeve ustavnom sudu, ja ne vidim neki veliki smisao u tome jer zahtjev Ustavnom sudu se podnosi na neki tekst zakona, zakon je donijela parlamentarna većina, ako pravobraniteljica podnese takav zahtjev, onda radi posao pozicije. To je moj stav, dakle, niti kad sam bio dio vlasti a niti kad sam bio dio opozicije, ne volim da netko drugi radi moj posao a tim više da ne volim da neovisne institucije rade posao opozicije kad smo mi na vlasti, to nekako nam nije drago a vjerovatno ni bilokojoj vlasti. Što se tiče izvješća, evo pod svije stvari po kojoj ćemo pamtiti pravobraniteljicu, jedna je da nismo raspravili izvješće za 2018. a drugo je da nismo raspravili za 2019., a treće ovo što svi govorite da ćete pamtiti, pa ću je i ja po tome pamtit, barem ovaj drugi dio njenog mandata, prvi dio mandat ću pamtit po nekim stvarima gdje smo zajedno surađivali, sam dakle Ured pučke pravobraniteljice i Ministarstva uprave gdje smo nekad polemizirali, o tome je nešto govorila gđa. Mrak-Taritaš, a nekad smo bili na istom tragu. Kolegica Mrak-Taritaš mi je prigovorila da sam preuvjereno prema njenom dojmu govorio o tome tko će biti izabran, ja sam se trudio cijelo vrijeme koristiti sintagmu za gđu. Šimonović, ako bude izabrana, prema tome, ako je netko to pomislio, nije mi to bila namjera već sam samo htio spomenuti da ćemo mi o izvješću pravobraniteljice, one prošle, sigurno raspravljati u Hrvatskom saboru i da će to predstavljati slijedeće pravobraniteljica koja teoretski može biti i njena zamjenica pa to u stvari opet bila rasprava o nekakvom zajedničkom radu, o tome sam htio govoriti. Kako mi nismo imali rasprave o izvješću, onda je ova rasprava ustvari koja je trebala biti jedna strogo formalna, poslužila da se raspravlja i o radu dosadašnje pravobraniteljice ali to nije bilo u potpunosti fer je r da je ona tu, vjerovatno bi se branila pa onda su je trebali braniti određeni zastupnici koji imaju o njenom radu dobro mišljenje i onda naravno se ispravno mogao steći dojam da je neki kritiziraju, što je njihovo apsolutno ustavno, zastupničko i zakonsko pravo a da je drugi brane a što je također njihovo ustavno, zakonsko i zastupničko pravo, jedino mi je žao HDZ se nije očitovao ni o izvješćima koje je podnosila, ni sada o njenom radu iako moram još primijetiti, izvjesni rodni debalans u nazočnima na plenarnoj sjednici, dakle imate 50% muškaraca i žena iz kluba SDP-a, dok je bila gđa. Benčić, to je bilo i u klubu Možemo i iz kluba Mosta, jedino je tu ostalo evo, kolega Bošnjaković u ime predlagatelja, samo ženski dio kluba, pardon, samo predstavnice kluba HDZ-a su isključivo žene, što nije nužno loše, ali isto je simptomatično da … … [[Upadica Reiner, ne razumije se.]] opet su kandidatkinje i da se, … … [[Upadica Reiner, ne razumije se.]] i da je takva struktura nazočnih, ali to sad možemo tumačiti na koji god hoćete način. Što se tiče maske, evo ovako vidite, ovo vam je ova maska tipa Armani, što ste rekli Raspudić, da na njoj ZDS, bila bi proustaška a da na je na njoj veliko ušato U bila bi ustaška, ja tu razliku znam i nemam nikakvih problema vam to objasnit, evo pa ako vam to treba, ovo je meni modni detalj a ne ideološko opredjeljenje, tako da ni crvene ne nosim baš rado.

Imamo prva je povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Selak Raspudić, šta je povrijeđeno u Poslovniku? Čl. 238., nije što ste nas spolno prebrojavali nego mislim da je cijela ova rasprava zapravo omalovažila sve nas saborske zastupnike jer smo mi u shizofrenoj situaciji a meni će glava doslovce eksplodirati jer postoji velika vjerovatno da imamo kontinuitet ove institucije i dovedemo osobu koja je radila u njoj, ponovno na vlast dok istodobno ta ista vlast negira postojanje te institucije i ne želi staviti njezina izvješća na dnevni red. Ja sam zbunjena i bojim se da će mi glava eksplodirati zbog ovog

Imamo slijedeću repliku poštovanog zastupnika Nine Raspudića. Poštovani zastupniče Bauk, kad ste spomenuli Giorgio Armanija, on tvrdi da za mušku odjeću postoje samo tri boje, crna ova proustaška, bijela i plava i ništa drugo, tu je taj neki kromatski minimalizam Armanijev. no idemo na ozbiljne stvari. Mi smo već imali sličnu situaciju ovdje u Saboru kada je rad državnog odvjetnika ovoga koji je bio člana paramasonske lože koja je dobila svjetlo od Pere Zapete iz Srbije, kad je njegov rad u toj godini branila nova državna odvjetnica koja ne mora uopće biti odgovorna za to. A sada je ta čudna situacija da ćemo o tri godine rada raspravljati kad više neće biti ta pravobraniteljica koja je stajala iza toga i bila odgovorna za taj rad. Zanima me, smatrate li vi sad na temelju ovog iskustva koje imamo da je taj osmogodišnji mandat predug?

Što se tiče izbora, bolje bi možda bilo dvotrećinskom većinom, slažem se tu jer bi onda imala nekako veću neovisnost.

Dakle, to je tak posebna pozicija koju treba dodatno rasvijetliti malo i ovim provokativnim nazivom takozvani jel doista oni se ne mogu zvati pravobranitelji, oni ne mogu nijedno pravo obranit od vlasti koja ih može smijenit istog trena. Ovo što ste rekli za pučku pravobraniteljicu, da neka kombinacija bi bila dobra.

Poštovani kolega Bauk, meni su vaše rasprave uvijek inspirativne. Drago mi je da ste potvrdili da je ovdje poštivana zakonska procedura i da ste s time jako zadovoljni što znači da ste vi kao SDP-ovac ipak zalažete za poštivanje zakona, što se u slučaju sada sporne teme izbora predsjednika Vrhovnog suda ipak ne pokazuje tako u djelu vaših kolega iz vašeg kluba koji ipak ne zagovaraju poštivanje zakona. Što se tiče kontinuiteta i diskontinuiteta u izboru pučke pravobraniteljice, jedino nisam shvatila da li se vi zalažete za kontinuitet ili diskontinuitet, a što se tiče ovdje nas prebrojavanja da li smo zastupnici ili miješani zastupnice i zastupnici iz pojedinog kluba mislim da je to malo rizično da nas tako dijelite jel dolazite možda u problem da stvarate tu neke razlike između zastupnika i zastupnica što nije u skladu s načelom ravnopravnosti, a znam da vi to tako ne mislite. Dakle, ako je vas 70% u klubu HDZ-a žena onda je prosjek da vas bude i ovdje, to sam htio reći. Jel recimo prije sam vas dijelio na one koji su glasali za Istambulsku i one koji nisu i na nekim točkama su bili samo oni koji su glasali protiv Istambulske prisutni, a na neke koje nisu o tome sam govorio, dakle tu diferencijaciju sam ja više napravio onako da samo naznačim kao problem ili kao fenomen pa onda možemo raspravljati ima li to neke veze ili je slučajno. E a što se tiče ove procedure, da ja se zalažem za poštivanje Ustava i za zakona koji je u skladu s Ustavom i u osnovi zalažem se za dogovora jel bez dogovora nema predsjednika Vrhovnog suda.

Kolega Bauk, činjenica je da pučki pravobranitelj ili pravobraniteljica ne smije svoj mandat iskoristiti isključivo samo na jednoj stvari recimo koja je boja crna, koja je crvena, šta predstavlja, šta znači na koji način će nam izigrati jer u društvu ima previše problema u Hrvatskoj, vi to dobro znate, vi ste iz Dalmacije kao i ja. Samo problemi koje imamo u neravnomjernosti određenih sloboda, prava, usluga onoga svega što Ustav i zakoni propisuju, pučka pravobraniteljica bi trebala biti puno vidljivija po pitanju tih problema, a ne samo otvarati teme koje u biti dijele narod i ideološki se ona pozicionira tj. da pučka pravobraniteljica daje političke svoje iznosi svoje stavove.

Dakle, ona je izabrana čini mi se 2013., predložena od strane naše vlade i ja bi doista se osjećao dosta nelagodno da nije imala takav stav o takvim stvarima koje ste spomenuli kakav je imala, ali on je usklađen sa stavovima Ustavnog suda. E sada ovo drugo, dakle činjenica je da bi ona trebala biti on ili ona trebala biti glas koji pomaže građanima prvenstveno kada se nađu oštećeni ili diskriminirani ili kada se neko njihovo pravo ne ostvari od strane državnih institucija i ona bi kao po difoltu trebala biti kritičar vlasti bilo državne, bilo lokalnih vlasti tako da ne bude stranački obojana, recimo to tako jel na lokalnoj razini hvala Bogu još uvijek ima različitih stranaka i po tome se može onda može gledati koliko je pomogla građanima. Jednom dijelu građana je i ovo što ste spomenuli možda najveći problem, jednom drugom je nešto drugo, a ona bi trebala naravno voditi računa o svima koliko to može.

Prema tome, nemojte okvalificirati da se pučka pravobraniteljica isključivo mora baviti ideološkim i svjetonazorskim temama i ona bi Idemo na završne govore, prvo u ime Kluba zastupnika Mosta poštovani zastupnik Nino Raspudić.

Kolegice i kolege zastupnici. Našli smo se danas u jednoj neobičnoj situaciji, trebali smo razgovarati o dvije kandidatkinje za novu pučku pravobraniteljicu koje su prošle resorni odbor, no nismo mogli podvući crtu ispod onoga što je bilo prije njih jer nam nedostaje u saborskoj raspravi izvješća o radu za 2018., '19. i '20.g. kada je bila na čelu tog ureda pravobraniteljica na odlasku. To stvara ovu izvjesnu konfuziju, a i potrebu da se malo raščisti cijela ta situacija. Zato sam pretpostavljam i svi govorili toliko i o radu pravobraniteljice na odnosu i o samom načinu funkcioniranja tog ureda, mandata pravobraniteljice kako se odabire, na koliko i slično kako bismo barem misaono raščistili malo teren da vidimo na što dolazi nova pravobraniteljica. Ukazali smo iz kluba Mosta na par nekih problematičnih stvari, detektirali smo kao nešto što kompromitira i ugled tog ureda u javnosti, bavljenje partikularno ideološkim temama u Hrvatskoj, naveli smo i neke konkretne primjere, također i neka kršenja i pravila i procedura od strane pravobraniteljice, neke slučajeve kada je prema dijelovima građana postupila diskriminatorno, ali o svemu tome, ponovit ću još jednom, bit će detaljno i dodatno argumentirano riječi kada budemo govorili o pojedinim izvješćima. Ono što se moglo čuti u javnosti, a neki su tu spominjali danas u sabornici kao problem je to što su roditelji jedne od kandidatkinja ljudi koji imaju neke odgovorne funkcije ili su imali i u akademskoj zajednici i u hrvatskoj politici pa i međunarodnoj. Ja mislim da to ne bi trebao biti problem, mi ne živimo u feudalizmu, nemamo dinastičko nasljeđivanje ni zasluga, ali i nekakvih grijeha i problema. Dakle, mene apsolutno ne zanima to u čijem uredu je radio Plenković, ko je radi u uredu Mate Granića, čija je mama sudjelovala u pisanju Istambulske konvencije ili čiji tata radi u UN-u, to ne mora imati nikakve veze. Međutim, kad govorimo o kandidatkinji Šimonović Einwalter ono što može biti znakovito da je ona osam godina bila zamjenica pravobraniteljice na odlasku i da odluka vladajućih, smatram da je loše da prosta većina odlučuje o pravobraniteljici, ali očito će i sada to biti slučaj da će HDZ sa svojim partnerima donijeti odluku koja od dvije kandidatkinje će postati pravobraniteljica, ako HDZ će odluči da će to biti gospođa Tena Šimonović Einwalter to će značiti da HDZ podržava kontinuitet rada ureda kakav je bio pod pravobraniteljicom Lorom Vidović izabirući njenu zamjenicu za novu pravobraniteljicu. Možda tu dijelom i leži razlog zašto nemamo još uvijek ova tri izvješća i zašto će možda ona doći na red tek tamo kad prođu lokalni izbori jer ovi prijepori koje je pravobraniteljica Lora Vidović izazivala u javnosti su uglavnom ticale se stvari gdje se ona kosila sa onim što zastupa dio biračkog tijela HDZ-a pa mi izgleda da se želi rasprava o tim izvješćima sada odmaknuti za vrijeme nakon izbora kako se ne bi dovelo u stanje konfuzije potencijalno biračko tijelo vladajućih. No, ovo je samo špekulacija, dakle tu vrstu zaključivanja argumentacije o tome da vladajući podržavaju kontinuitet pa samim tim u bitnom i rad pravobraniteljice Lore Vidović možemo tumačiti ako bude izabrana njega dosadašnja zamjenica za novu pravobraniteljicu. U dobroj vjeri smo sve iznosili danas želeći time da tako kažem pomoći očistiti teren na kojem će raditi i djelovati nova pučka pravobraniteljica kako bi se ona mogla prvenstveno fokusirati na ono što su njeni zadaci i ovlasti kako su navedeni u Zakonu o pučkom pravobranitelju.

Očekuje da bude nevidljiva, a način na koji su pojedini zastupnici govorili o rezultatima njezina rada, komentar kako je taj ured s nekim potezima bio kompromitiran je nešto čemu ću se suprotstaviti svim snagama. Ne samo da rad Lore Vidović nije bio kompromitiran nego je ugled kojeg je ta institucija stekla u međunarodnim krugovima čini mi se nažalost nedostižan u godinama koje slijede. Također je izneseno čitav niz neistina, dakle neistina je da se Ured pučke pravobraniteljice u vrijeme mandata Lore Vidović prvenstveno ili dominantno bavio ideološkim temama, a da su bili zanemareni problemi puka kako to kaže zastupnik Miro Bulj. On kaže da za bavljenje tom problematikom nije čuo, pa možda nije čuo, ali zato što je trebao pročitati, a izvješće pučke pravobraniteljice očito za njega ima previše strana. Na 200-tinjak stranica u 3 izvješća o kojima se u ovom Saboru nije reklo gotovo niti riječi, upravo su opisani problemi najsiromašnijih i najpotlačenijih građana sa konkretnim primjerima, sa primjerima iz prakse, sa životnim situacijama s kojima se naši građani susreću a na koje institucije ove države uključujući i Hrvatski sabor, ostaju gluhe. Ono što je rekao zastupnik Raspudić o tome da su 2, 3 pravnika sastavila nekakvu brošuricu od 200-tinjak stranica pa da to ne opravdava trošak koji porezni obveznici plaćaju za rad pučkog pravobranitelja, također je prilično sraman komentar. Naime, tih 200 str. predstavlja sažetak rada kroz godinu dana a u tom istom izvješću piše da je Ured pučkog pravobranitelja obradio približno 2000 predmeta, dakle svaki taj predmet predstavlja spis, svaki taj predmet predstavlja jednu konkretnu životnu situaciju koju je potrebno ispitati, prikupiti podatke i dokumentaciju, vrlo često izaći na teren. I da, Lora Vidović je izlazila na teren i na tom terenu je vidjela, usuđujem se reći, svašta. Usudila se progovoriti o tome da institucije ove države, da nadležna tijela krše zakone koje ova država donosi, krši i Ustav. I upravo u pitanju poštivanja Ustava uključujući njegove temeljene vrijednosti, otvoreni su neki prijepori za koje mi danas ovdje u Hrvatskom saboru kažemo da su ponovno stvorili podjelu u Hrvatskom društvu. Ne, ne postoje podjele u hrvatskom društvu. Postoje samo oni koji žele da Hrvatska postane država kakva je opisana i zapisana u hrvatskom Ustavu i oni koji priželjkuju neku državu koja je poražena '45. Lora Vidović nije bježala od toga da takvo stanje opiše i da mu se suprotstavi. Tragična je činjenica da je nažalost vrlo često u svojim nastojanjima ostala sama. Nadam se da to što o njezinim izvješćima nismo raspravljali, nije poruka novoj pučkoj pravobraniteljici da stane tamo gdje Lora Vidović nije stigla dovršiti svoj posao ali samo zato što je mi za to nismo dali priliku. I završno u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, govorit će sada poštovani zastupnik Tomislav Tomašević, izvolite. Zahvaljujem. Pa vidim da se još prorijedila još više sabornica ova i da ovi kolege koji su nekako cijelu raspravu preusmjerili zapravo u evaluaciju rada pravobraniteljice pučke Lore Vidović a ne toliko u izbor buduće pravobraniteljice, višu nisu ovdje ali svejedno bi volio neke stvari reći i o tome, budući da je jasan stav našeg kluba u tom smislu da nekako glasamo za kontinuitet i znači da zamjenica sadašnje pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, postane zapravo onda i buduća pučka pravobraniteljica. Znači ja ću samo reći jednu stvar, znači i tu se potpuno slažem sa cijelom oporbom, ja doista ne vidim nijedan razlog da od 2017. g. zapravo nije bilo izvješća o radu pučke pravobraniteljice u Hrvatskom saboru a koliko ja znam, mislim da je samo jednom ili možda dvaput u povijesti uopće pučkog pravobranitelja palo izvješće, palo je ono za 2015. g. u Hrvatskom saboru, HDZ je baš glasao protiv ove pučke pravobraniteljice Lore Vidović i njenog izvješća, mislim da je Most bio suglasan ako se ne varam i uglavnom to je palo i to je dosta problematično budući da kao što znate, kad padne i što je kolega Bauk reko, kad padne izvješće pučke pravobraniteljice, to otvara onda i zapravo prostor za smjenu. Tako da iz te perspektive, ja doista ne vidim razlog da o tome nismo raspravljali osim ako se na taj način htjelo izbjeći glasanje o tom izvješću, što bi onda zapravo otvorilo prostor za smjenu. Ja ću podsjetiti neke kolege i kolege, u zadnjih 8 g., 40 000 građana se obratilo uredu, postupalo se u 25 000 slučajeva i preko 1000 preporuka je upućeno Saboru, međutim mi neke od tih preporuka očito nismo imali pravo, nismo imali priliku raspravljati a to je problem Hrvatskog sabora, odnosno predsjedavajućih odnosno vladajuće većine što se to nije stavljalo na dnevni red. Ono po čemu ću ja pamtiti mandat pučke pravobraniteljice Lore Vidović su svakako ljudska prava druge i treće generacije i mislim da je konačno dobro da se institucija pučkog pravobranitelja počela na ozbiljniji način baviti tim ljudskim pravima i očekujem isto tako od nove pučke pravobraniteljice da krene tim istim stopama.

Upravo nakon što je onaj moratorij isticao oko ovrhe, upravo se tada pučka pravobraniteljica odnosno ured javio i upozorio da smo jedna od rijetkih zemalja u EU koja i dalje nije regulirala rad Agencije za naplatu potraživanja i da se to očekuje od novog Ovršnog zakona, nažalost, to još uvijek očekujemo i to su te situacije da je izvješće u raspravi u Hrvatskom saboru bi onda se podsjećalo vladajuću većinu što se sve nije napravilo a trebalo se kako bi se unaprijedio položaj ljudskih prava ove druge generacije. Isto tako, oko radničkih prava, ono što se sjećam, kad je mrtav-hladan jedan poduzetnik na javnoj televiziji izjavio da će smanjiti plaću svojim radnicima ukoliko završe u samoizolaciji. Jel se sjećate te situacije? 10% će smanjiti plaću ukoliko završe u samoizolaciji jer oni su odgovorni ako su bili s nekim u kontaktu ko ima korona virus. Nakon te emisije, upravo je ured reagirao, ne na temelju prijave građana nego na temelju zapravo samo tog što su vidjeli na javnoj televiziji. Tako da to su znači radnička prava, to su socijalna prava, ali to su isto tako i prava treće generacije, to su prava, okolišna prava i ja se sjećam vrlo dobro recimo nekih okruglih stolova koje je organizirao Ured pučke pravobraniteljice na temu prava na vodu. Sjećam se iz perspektive nedostupnosti vodoopskrbe i dalje za veliki broj građana u Hrvatskoj, što je nedopustivo u 21. st., iz perspektive i ekonomske nedostupnosti vode zbog čega neke zemlje imaju čak određene kubike koji su besplatni za sve građane, određene znači količinu kubika pitke vode budući da je upravo UN 2010.g. proglasio pravo na vodu kao jedno od ljudskih prava koje nije u Deklaraciji o ljudskim pravima bilo još četrdesetih. Tako da to su neke stvari po kojima ću pamtiti ovaj mandat i volio bi u tom smislu da se ne bavi Ured pučke pravobraniteljice samo onim pravima ljudskim prve generacije, znači političkim slobodama i pravima nego isto tako i ovim ljudskim pravima druge i treće generacije, znači socijalnim pravima, radničkim pravima, pravima na zdrav okoliš, pravima na vodu, pravima na informaciju i mnogim drugima. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. I za danas ćemo završiti sa radom, a nastavit ćemo ga sutra u četvrtak u 9,30, prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u RH, drugo čitanje, P.Z. br. 119.